Uvaženi zastupnik Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege zastupnici, uvaženi gospodine Klesiću sa suradnicama evo nakon pauze, budući da sam evo prvi put i ja saborski zastupnik pa je čudan osjećaj ovako pred praznom dvoranom, ali u ime kluba IDS-a, PGS-a i liste za Rijeku iznijet ćemo i svoje stavove vezano za evo podneseno ovo izvješće o obavljanoj reviziji učinkovitosti, provedbe mjera utvrđene Strategijom razvoja turizma RH do 2020.godine. Prije svega želim čestitati i reviziji, već su nas naučili sa njihovim profesionalnim izvješćima da to odrade savršeno profesionalno i da nas, ne samo nas nego sve onih kojih se tiče revizija da još bolje i kvalitetnije odrade svoj posao. Ali ja ću se isto tako osvrnuti na taj važan dokument, naime Strategija razvoja turizma Hrvatske do 2020.godine usvojena je u ovome domu prije točno 3 godine. I dozvolite mi da kažem da je to bila prva prava strategija turizma donesena u našoj zemlji. Iako se svi možemo složiti da je upravo turizam najpropulzivnija grana našeg gospodarstva. Na toj strategiji tadašnje Ministarstvo turizma radilo je u vrijeme ministra Veljka Ostojića i njegovog nasljednika Darka Lorencina. Naravno da ovim putem mogu izraziti zadovoljstvo da je upravo ovom Strategijom razvoja turizma određen put razvoja hrvatskog turizma do 2020.godine i da je upravo ta strategija napisana i usvojena u vrijeme dok je IDS preuzeo odgovornost i turističku politiku u Hrvatskoj. Strategija razvoja turizma do 2020.analizirala je tadašnju postojeću situaciju u našem turizmu i donijela ciljeve koji moraju biti postignuti do kraja zadanog razdoblja. Strategijom je definiran poželjan razvoj hrvatskog turizma koji podrazumijeva upravljanje resursima koji udovoljavaju osnovnim ekonomskim, socijalnim i estetskim kriterijima dugoročno održivog poslovanja uz rast blagostanja, očuvanja kulturnog integriteta te vitalnih ekoloških sustava i biološke raznolikosti. Sukladno tome tadašnju viziju razvoja turizma do 2020. godine strategija temelji na sljedećih deset načela: partnerstvo, institucionalno dereguliranje, ekološki odgovoran razvoj, više od sunca i mora, turizam na cijelom prostoru RH, autentičnost i kreativnost, hotelijerstvo kao ključni pokretač investicijskog ciklusa, inovirani tržišni pristup, proizvodnja za turizam i kultura kvalitete. Smatramo da je upravo sa takvim dokumentom udareni su neki novi temelji razvoju turizma. Sa ovoga mjesta htio bih vas podsjetiti na turističke brojke koje su ostvarene u razdoblju dok su IDS-ovi ministri upravljali i usudio bih se reći ovim jedinim u europskim i svjetskim razmjerima konkurentnim hrvatskim proizvodom, odnosno od trenutka usvajanja strategije u ovom Domu. U proteklom 4.-godišnjem razdoblju turistička politika u Hrvatskoj napravila je značajan zaokret u odnosu na stanje prije tog vremena. Turistički promet je od 2011. godine kada je Hrvatsku posjetilo 11,7 milijuna gostiju i ostvareno 66,1 milijun noćenja narastao na 14,5 milijuna gostiju u 2015. godini i gotovo 80 milijuna noćenja. Znači u razdoblju od 2011. do 2015. godine ostvaren je rast od 26,5% u dolascima i 21% u noćenjima. Prihodi od stranih gostiju u 2011. godini iznosili su 6,62 milijardi eura a u 2014. 7,4 milijardi eura što predstavlja rast od 11,8% dok su za 2015. godinu iznosili gotovo 8 milijardi eura ili ako ćemo biti precizni 7,92 milijarde što je rast za 7,6% u odnosu na proteklu godinu. Ove brojke koje ukazuju na konstantan rast, kako turističkog prometa tako i turističkih prihoda nije rezultat slučajnosti već kretanje turističke politike Hrvatske prema Strategiji razvoja turizma od 2014. do 2020. koje smo u Saboru osvojili 2013. godine. Nadalje, kao bi se povećao turistički promet i prihod bilo je nužno riješiti nelikvidne turističke tvrtke na rubu stečaja. Tu razmišljamo drugačije nego kolega Borić, naime u to vrijeme za 8 društava prihvaćen je plan restrukturiranja pred mjerodavnim nagodbenim vijećima pri čemu je 6 društava sklopljena nagodba pred nadležnim trgovačkim sudom. Moramo reći da u tih 8 društava za 6 je pronađen strateški partner dok za dva društva plan restrukturiranja ne predviđa povezivanje sa strateškim partnerima. Predviđeni iznosi ulaganju u imovinu društava predložen od strane strateških partnera u postupcima predstečajnih nagodbi iznosi 861 milijun 400 tisuća kuna u periodu od 5 godina. Možemo zaključiti da za 80% ovih društava ipak je otvorena nova mogućnost rada, novi život i ako ništa drugo zadržana su ona postojeća radna mjesta u tim tvrtkama. Podsjećam da je u proteklom 4.-godišnjem razdoblju donesen i novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kao i niz pravilnika kojim se omogućava još kvalitetnije provođenje kategorizacije objekata u turizmu ali i pojednostavljenje procedure i uklanjanje birokratskih zapreka prilikom kategorizacije novih ili postojećih objekata. Nadalje, donesen je i cijeli niz akcijskih planova koje predviđa strategija, akcijski planovi za kulturni i zdravstveni turizam, malo i srednje poduzetništvo, obiteljski smještaj i socijalni turizam. U Hrvatskoj je usvojen i novi strateški marketing plan do 2020. godine kojim je započelo novo brendiranje Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije. Pokrenut je projekt Hrvatska 365 s ciljem promoviranja ostalih proizvoda a ne samo sunca i mora. I želim napomenuti da upravo u svim tim planovima, projektima, akcijskim planovima je Ministarstvo turizma u suradnji i u jednom partnerskom odnosu sa svim sudionicima razvoju turizma da li u javnom ili privatnom sektoru uspostavili takvu suradnju da to rezultira ovim rezultatima. Tako da ovi podaci ukazuju na opravdanost donošenja Strategije razvoja turizma kao i njenu implementaciju koja je itekako bitna za smislenu i dugoročnu političku politiku koja u krajnjem slučaju i rezultira ovakvim brojkama. Volio bih kao i u ostalom svi, kao i u ovom Domu tako i u cijeloj našoj zemlji kako bi i ostao gospodarstvo Hrvatske raslo prema sličnim stopama. Iako primamo na znanje izvještaj revizije o Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020. možemo se dijelom složiti sa njihovim izvještajem zapravo u svjetlu brojki ostvarenih turističkih brojki u proteklom razdoblju. Ali mogu i izraziti iznenađenje brojem upozorenja u njemu. Naime, državna revizija je postavila visoke kriterije, stroge ocjene i sva upozorenja koja je uputila vjerujem da će to biti dodatni impuls i dodatna injekcija novom ministru, novom ministarstvu da nastavi kvalitetno i dalje provoditi ove mjere koje su strategijom predviđene.

Ali ono što smatramo mi u IDS-u, mislimo da te tri točke su najbitnije koje su se ostvarile do 2015. a to je da prema procjeni iz 2013. godine strategija je zacrtala da će do 2015. godine Hrvatska ostvariti oko 68 milijuna noćenja a ostvareno je 80 milijuna noćenja u 2015. Drugo da se očekivalo da će do 2015. biti uloženo preko 1,4 milijarde eura i to je isto tako ostvaren. I ono što je kolega Borić rekao da statistika neki put je skup lažnih podataka ali izgleda da tumačimo kako želimo i kada su pozitivni rezultati onda kažemo da je čaša polu prazna ali ja ću reći da je ipak čaša polu puna i da ona predviđanja koja su bila da će se doći do novih zapošljavanja da je do 2015. bilo je predviđeno 25000 novih radnih mjesta, a da je ostvareno 30000 novih radnih mjesta. I na kraju, htio bih istaknuti još jedan na žalost kuriozitet za naše prilike. Naime, prilikom promjene vlasti prečesto svjedočimo da oni koji dolaze i preuzmu najodgovornije dužnosti gotovo u pravilu tvrde da oni prije njih nisu napravili ništa ili gotovo ništa. To mislim, ma upravo na ove nove i da oni kreću iz početka. Od kad su oni došli na ta mjesta počinje novi svijet, novi život. Međutim, kao što je turizam primjer hrvatskog gospodarskog uspjeha tako i Sektor turizma na sreću primjer konzistentnosti i kontinuiteta turističke politike. S ovog mjesta bih htio ne samo pohvaliti nego već se i zahvaliti i novom ministru gospodinu Antunu Klimanu koji je bez obzira na političke razlike između njegovog HDZ-a i našeg IDS-a od prvog stupanja na dužnost rekao da će nastaviti tamo gdje je prethodni ministar Lorencin stao, da će nastaviti sa dobrim projektima koje je Darko Lorencin započeo i da će nadograditi ona mjesta u turističkoj politici koja mogu biti i bolja. I ne samo da je ministar Kliman to rekao, nego u prvih sto dana jasno vidimo da kreće u daljnju implementaciju Strategije razvoja turizma do 2020. To govorim jer na žalost premalo je takvih primjera u našem političkom i društvenom životu. Replika, uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa.

Međutim, imamo Hrvatsku turističku zajednicu na čelu koje je baš čovjek iz IDS-a koji nema dana radnoga staža u turizmu, niti ima kompetencije, niti školu da bude u turizmu. Naravno, drago mi je da je … [[Govornik se ne razumije.]] razvijala i da je 370 milijuna preko Hrvatske turističke zajednice odlazi tko zna gdje. Sigurno bih ja volio da se dalmatinsko zaleđe razvija ili Dalmatinska zagora, cetinski kraj i ostali krajevi Lika i Gorski kotar. Međutim, vi ste iz IDS-a apsolutno pogrešnu osobu stavili na čelo Hrvatske turističke zajednice i ti rezultati su isključivo plod naših ljepota naravno, ali sigurno i događanja koja se događaju na Bliskom istoku i brojnih drugih događanja koji utječu na to da je klima dobra za turizam.

Da li stvarno Hrvatska turistička zajednica troši sredstva gdje treba trošiti? Evo zahvaljujem gospodinu cijenjenom i uvaženom zastupniku Bulju. Prije da vas ispravim da direktor Turističke zajednice Republike Hrvatske nije član IDS-a, da on je upravo na to mjesto došao i zbog toga ono što vi kao iz MOST-a promovirate konstantno da ćete dovest stručnjake na odgovorna radna mjesta. I on je bio duži niz godina upravo direktor Brioni Riviere i ovo što govorite da se cijela Hrvatska mora pravilno razvijati to je upravo u ovoj Strategiji koju su ministri iz IDS-a i Ostojić i Lorencin promovirali da turistička destinacija je cijela Hrvatska da li od Iloka do sv. Martina na Muri, Dubrovnika i Istre. Ali nemojte zaboraviti da sve ove godine preko jedne trećine ukupnog proizvoda turističkog i ostvarenja svih ovih rezultata se upravo dešava u najturističkijoj regiji Istre. I zbog toga sigurno Turistička zajednica, a Zakon o Turističkoj zajednici i dosadašnji ministar je pripremio svu kompletnu dokumentaciju za preustroj, stvaranje novog sustava turističkih zajednica gdje će se upravo one turističke zajednice na lokalnim nivoima, a vidimo i iz izvješća revizije koliko se novaca ostvaruje i prihoda. I mislimo da normalno ona Turistička zajednica na lokalnom nivou koja ostvari i veći prihod da normalno troši u promociju, u njihove destinacije, njihovih turističkih proizvoda na njihovom području. Tako da ovo što ste konstatirali i utvrdili jednostavno mogu reći da te činjenice vam ne drže vodu. Hvala lijepa. Replika uvaženi zastupnik Maro Kristić. Međutim, ono se apsolutno nije odnosilo na ovu točku dnevnog reda.

Kada biste govorili o izvješću, onda biste vidjeli da zapravo ti rezultati njihovog rada nisu rezultat nekog strateškog pristupa nego činjenice da se jednim velikim dijelom Republici Hrvatskoj turizam događa što iz razloga kriza na ostalim turističkim destinacijama što iz razloga što je Hrvatska zaista jedna poželjna turistička destinacija. Evo i ovdje vidite iz ovog izvješća da je samo Ministarstvo turizma formiralo Međuministarsko vijeće koje je trebalo skrbiti o provedbi Strategije razvoja turizma. Toliko to govori o strateškom pristupu, pa bih ja utoliko zaželio da novi ministar koji također dolazi iz Istre puno više pozornosti posveti Strategiji razvoja turizma i također ovdje je ovaj nalaz revizije kao i gotovo svi nalazi koje smo do sad imali vrlo dobro primijetio da ne samo da se strateški ne postupa na razini države nego niti na razini regionalnih ni lokalnih uprava nemamo donesene strategije nižeg reda. Pa tako recimo u Dubrovniku koji je Strategijom razvoja turizma definiran kao destinacija izvrsnosti imamo turiste koji apsolutno se ne uklapaju u tu kategoriju turizma.

ponovit ću svako novi koji dođe kaže da ono što se prije desilo da ne vrijedi ništa ili desilo se slučajno. Vi kao i gospodin Bulj rekli ste da to rezultati su proizašli zato zbog neke situacije koja je u svijetu, međutim najveći naši konkurenti počev od prvih susjeda Talijana, Grka, Španjolaca, Francuza koji su u istoj situaciji kao i mi ne postižu takve rezultate. Ako uzmete sve cijenjene agencije turističke u svijetu u zadnjih 2 godine su proglasili Hrvatsku kao naj destinaciju. I tvrdim da to nije rezultat slučajnosti nego to je upravo rezultat kvalitetnoga rada svih sudionika u turizmu. Turistička sezona znamo, uzmite i usporedite one podatke prije nego što izlazite sa argumentima koje ne provjerite, upravo o danima popunjenosti sa istim kapacitetima koji su rezultati postignuti i da li smatrate isto tako da svi oni rezultati u stvaranju novih dodatnih turističkih proizvoda od gastro ponude, od otvaranja ruralnog dijela turizma, u osmišljavanju raznih događanja koji upravo privlače i postavljaju Hrvatsku u prvi plan. Uzmite sad ovu zadnju biciklističku utrku koja se desila u Hrvatskoj koje su to promocije i da li je to slučajnost ili je to rezultat nekog rada.

Izvolite. Sve pohvale bivšem ministru turizma iz IDS-a, stvarno imamo razloga da ga pohvalimo jer stupanj razvijenosti turizma u Istri je na vrhuncu koji je nama u ruralnim područjima veoma teško stići, posebice ako nemamo svog ministra koji će raspolagati sa sredstvima i natječajima koji su u tijeku. Moram se prisjetiti da je bilo puno natječaja vezano za turizam pa se moram sjetiti i pojedinih projekata. Zamislite 80 tisuća kuna za istarski kažun koji je prostorija 3x3 okruglog oblika sastavljena od kamenja koje se nađu u prirodi u bašti da bi se očistila bašta da se dođe do obradive zemlje. I taj istarski kažun služio je za zaštitu seljaka od elementarnih nepogoda. A sad zamislite jedan seoski turizam u Slavoniji, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje ima 5, 7 ili ne znam koliko članova obitelji koji žive sa te svoje zemlje, sa tog salaša, koji imaju sve potrebito od stoke, konja, krava, od svih inih drugih pa plus strojeva seoskih koji služe za obradu zemlje pa podrumi, pušnice, čardaci, svinjci, kokošinjci. Sve to isto i oni proizvode sebi kroz cijelu godinu, neovisno o broju sunčanih dana za svoj život i za svoj opstanak u tom slavonskom selu u ruralnom području. I oni ne mogu dobiti ni tih ili rijetki od njih dobiju po opet podobnosti političkoj tih 10 tisuća eura ili 80 tisuća kuna. A još da nadopunim, ulaganja u našu dragu, milu Istru koju ja neizmjerno volim gdje svaki seoski turizam može dobiti potporu za bazene, a sad zamislite u Slavoniji vrućoj kad bude pripeka da dobijemo mi jedan bazen na nekom OPG-u. Zahvaljujem. Gospodine zastupniče Culej i vi ste jedan od sudionika koji je dobro surađivao sa Ministarstvom turizma upravo dok je bio gospodin Lorencin, to znamo. Upravo i sada vidim da ministar klima, nastavlja dobru praksu, upravo povezivanja kontinentalnog dijela tj. slavonskog dijela i onog primorskog dijela. Da li je to Istra, hrvatsko Primorje, Dalmacija ili dole Dubrovnik. Činjenica je da upravo sa ovakvim inicijativama povezivanja jer vi kao proizvođači kvalitetnih proizvoda a vidimo da upravo kako ste se ugledali na istarsku županiju oko promoviranja autohtonih proizvoda da se može stvoriti jedna dodatna ponuda. Ja bih rekao onako kao što oni odvajaju, tko najviše odvaja ja mislim da ima i pravo upravo zbog kvalitetnih projekata koji se daju da onome tko može dati još više da mu se treba omogućiti da se dalje razvija, a ne da zaostaje. Znači, ako je Istra lokomotiva koja vuče upravo razvoj turizma ostali normalno tu moraju po meni i slijediti i prihvatiti ovu dobru praksu. I vi dobro znate da u Slavoniji upravo zahvaljujući dobroj suradnji naših županija zajedničkih da isto tako promoviramo u Istri vaše proizvode i mi iz Istre naše proizvode.

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbi mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma do 2020. Imamo običaj da mislimo da prije toga nije ništa bilo a onda se referiramo samo na određeni vremenski period. Ja bih možda iskoristila ovo vrijeme i rekla uvodno nekoliko činjenica. Prva strategija razvoja turizma na ovim našim područjima je nastala 1969.godine., financirali su ih Ujedinjene nacije a nismo ih radili mi, tada je još bila Jugoslavija nego su radili vjerovali ili ne Danci i Nizozemci. I tad su radili potencijal Hrvatske i razmišljali o potencijalu Hrvatske što to u turizmu Hrvatska znači i referentna godina im je bila 2000. i rezultati te analize, to se zvao projekt Jadran, rezultati toga, to je bio strateški dokument je bilo da 2000. bi u Hrvatskoj trebalo biti milijun, 788 tisuća kreveta ili postelja.

Trebate gledati prostorne pokazatelje i prometne elemente i elemente zaštite okoliša i prirode. Evidentno tu još može biti nekakvo povećanje ili preslagivanje ali da je bilo realizirano ono što je u strategiji toj bilo sigurno se ne bi mogao dalje razvijati jedan kvalitetan turizam koji želimo da se razvija. Što želim reći? Strateški dokumenti nisu upisani u kamenu, strateški dokumenti se rade na određenu kodnu godinu, sve u EU je rađeno na 2020. pa je i ova strategija kod nas rađena u 2020.-u iako bi možda po nekim elementima bilo bolje da je 2030.-u i zato postoje mjere i zato postoje akcijski plan iz jednostavnog razloga da po putu može se korigirati, da se po putu može vidjeti što je ostvareno i što treba biti napravljeno. Naravno da će Klub HNS-a podržati ovo izvješće. Izvješće je napravljeno izuzetno kvalitetno i iz njega će iščitati svako od nas ono što želi iščitati. Netko će iščitati dobre elemente, netko će iščitati neke loše elemente ali brojke govore sve i brojke govore da turizam je u 2014. u Hrvatskoj u udio BDP-a bio 17,2% Stručnjaci koji se bave gospodarstvom na razini Ujedinjenih nacija govore o tome da turizam može maksimalno biti u udiu BDP-a jedne države do 20%, ako je preko toga da je onda cijelo gospodarstvo države vezano uz turizam, uz promjene koje jesu i da mora se o tome voditi računa. Dakle, to je jedan podatak o kojem bi trebali gospodarstvenici voditi računa, ali podatke koji imaju oni koji se bave turizmom, koji se bave uređivanjem prostora kažu i to kad je strategija, strategija ima neke elemente koja kaže da razvojna ograničenja odnosno ograničenja uz turizam veće uz sljedeće. Nedovoljnu diferenciranost proizvoda i usluga, pomanjkanje inovativnih i kvalitetnih sadržaja boravka gostiju. Rast se temelji najviše na ekspanziji obiteljskog smještaja u kućanstvima, nedostatak kvalitetne hotelske ponude, nedovoljno dobru povezanost zračnim i morskim putem, statični sustav nacionalnog marketinga, premali broj globalno brendiranih destinacija, ne adekvatnu destinacijsku turističku infrastrukturu i naslijeđenu orijentaciju lokalnog stanovništva prema sezonskom poslovanju. Dakle, kad se mijenjaju ministri i kad naslijedite strategiju, resor turizma i naslijedite strategiju meni se čini da bi ovo bilo za novog resornog ministra osnovni element na kojem bi trebao temeljiti daljnje ciljeve, vizije razvoja turizma i poboljšavati te elemente i ti elementi pišu u strategiji i o tim elementima se jednako tako govori dalje kroz akcijski plan. I sad kad vidite taj akcijski plan, on ima mjere visokog prioriteta koji su iščitani iz tog akcijskog plana što je trebalo napraviti 2014., 2015. to su mjere 1, 2, 21 i 26, mjere srednjeg visokog prioriteta, to su vam mjere 11, 20, 22, 24 i 25. i ono što ja kad sam čitala ovu strategiju naravno da su mi najinteresantnije bile te mjere jer me je zanimalo što je tu realizirano, što treba realizirati, što treba poboljšati i onda idete smjerom 1, mjera 1 nam je zakonodavni okvir. Iz zakonodavnog okvira postoje dva zakona koje je ovdje već ja mislim kolega Borić kad je govorio u ime Kluba HDZ-a govorio, postoje dva zakona koja bi trebalo bit, koja treba donijeti da bi se moglo možda još kvalitetnije upravljati resorom turizma. Jedan zakon je vezan uz građevinsko odnosno turističko zemljište odnosno zove se Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. U nekoliko navrata su bile osnovane radne skupine, u nekoliko navrata se probalo s tim zakonom odnosno napraviti izmjene i dopune zakona, u nekoliko navrata su te radne skupine organizirane od strane državnog odvjetništva i uvijek je prijepor bio otprilike na istim elementima. Ja se nadam i želim novom ministru da ima nešto više sreće. A drugo je, zakonodavstvo je vezano uz more i morske luke. Ja moram podsjetiti da već 8 godina se pokušava novi zakon vezan uz more i morske luke donijeti i osam godina radimo samo izmjene i dopune a novi zakon se nije donio. Iz kog razloga? Iz razloga što je riječ o izuzetno važnom resursu mora i iz razloga što očito tu ima niz elemenata i niz tema koje treba drugačije možda definirati. Ali jednako tako u mjeri 1 se referira na niz zakona koji su doneseni, niz zakona koji su afirmativni i niz zakona koji su omogućili bolje upravljanje resursom turizma. Ja bi pri tom napomenula dva zakona, jedan Zakon je Zakon o prostornom uređenju, a drugi zakon je zakon koji govori o šumama i o šumskom, dakle Zakon o šumama. Zašto spominjem ta dva zakona? Nešto što najbrže donosi profit u turizmu su zasigurno kampovi. I mi smo imali zakonske odredbe, samo da možda pojasnim, napravljene na sljedeći način, da je cijeli kamp bilo građevinsko područje, da ste vi šumu trebali pretvarati u građevinsko područje a da je šuma zapravo smisao da ostane takva kakva je jer ako ostane šuma kamp će biti vrjedniji. Mi smo kroz ta dva zakona učinili sljedeće, da je kamp zahvat u prostoru, da se šuma ne prenamjenjuje nego ostaje šuma takva kakva je i na taj način omogućili jednostavnije ishođenje dozvola i upravljanje postojećim kampovima. Jednako tako kada je riječ o mjerama i mjerama iz oblasti zakonodavstva tu je mjera dva. Kada je riječ o mjeri dva tu je spomenut Zakon o strateškim investicijama, spomenuta je AIK, dakle agencija za investicije i konkurentnost. I naravno da je tu posebno naglašeno da kada je riječ o strateškim projektima da su oni bili prvo i osnovno bazirani uz turizam i jednako tako da je agencija svojom djelatnošću i aktivnostima koje je imala i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske izuzetno koristila u tom pogledu. Kada je riječ o strateškim projektima vezanim uz turizam, mi svi nekako pokušavamo gledati one velike projekte koji govore o izgradnji novih tisuću i pol kreveta, o velikim zonama, no međutim, kada gledate što se dešava na svjetskom polju turizma puno su prihvatljiviji manji hoteli, hoteli koji su u izgrađenom dijelu gradova, hoteli koji nastaju prenamjenom nekakvih drugih sadržaja i više ovi veliki, potražnja za velikim brojem ležajeva može biti potražnja velikih operatera koji naravno destinaciju prepoznaju uz broj raspoloživih kreveta. Ali ono što može biti interes Hrvatske je da razvija turizam na svom prirodnom i kulturnom nasljeđu jer jednako tako ćemo kvalitetnije i bolje razvijati i taj dio razvijati i turizam. Onda imate i jednu mjeru koja je mjera 11 koja govori o strategijama. Govori o tome da nakon što se strategija donijela na državnoj razini da se nije donijela na razini županija, na razini općina gradova ali kaže i na razini određenog područja. Dakle te su strategije mogle biti i drugačije donesene. I to je nešto o čemu ovo naše izvješće je dalo jedan naglasak i naravno da je to jedna obveza koja treba biti za ubuduće. Ali i ono što je obveza resornog ministarstva propisati metodologiju. Uvijek su vam kada je riječ o strateškim dokumentima metodologije izuzetno važne. Važne su iz jednostavnog razloga da možete dvije strategije, jedna će biti donesena u Slavoniji a druga će biti donesena već u spomenutoj Istri da ih po toj metodologiji možete međusobno uspoređivati i to je smisao uopće metodologije. Zatim, vidim da sam napravila pripremu za znatno duže od 15 minuta pa ću malo skratiti i dati naglasak na neke stvari koje sam ja iščitala iz ove Strategije a bilo bi dobro da možda i netko drugi, neki drugi resori to učine. Postoji mjera 20. Mjera 20 kaže nacionalni program cjeloživotnog učenja. I tu govori o tome da neke zemlje EU pogotovo kada je riječ o turizmu imaju cjeloživotno učenje u kojem se govori i o prekvalifikaciji pojedinih djelatnosti vezanih uz turizam ali i u smislu turizma da se cjeloživotno uči. I procjenjivane su od međunarodnog, odnosno Svjetskog udruženja turizma, procjenjivano je 141 zemlja baš na te mjere. I Hrvatska je po tome na 128. mjestu po obrazovanosti djelatnika u turizmu a na 85 mjestu po raspoloživosti stručnog osoblja. Zanimljiv je taj podatak i mislim da se iz njega može puno toga iščitati tim više ako želimo poboljšati i zaposlenje pojedinih sektora, moramo biti prilagodljivi i ovo cjeloživotno učenje i prilagodljivost jednako tako kada je riječ o turizmu i o ljudskim potencijalima u turizmu je izuzetno značajan. Jednako tako postoji i jedna ocjena koja je iz EUROSTAT-a i govori o uključenosti stanovništva u dobi između 24 i 64 godine koji su uključeni u dakle u dodatno obrazovanje i Hrvatska tu je posljednja od zemalja Europske unije sa 2,6% prva od svih zemalja je Danska gdje je uključeno s 37,4% Što želim zapravo reći kada imate ovakav jedan dokument koji je napravljen po jednoj odličnoj metodologiji, koji je cjelovit, koji govori o turizmu … [[Govornik se ne razumije.]] govori o niz drugih stvari, ovdje imate niz podataka koji se daju iščitati, koji se mogu iščitati, koji mogu služiti i puno širem dijapazonu djelovanja nego što je sam turizam i problematika koja je vezana uz turizam. Iz jednostavnog razloga što onda tu možete vidjeti i neke stvari i vezano uz fondove EU što kada je riječ o turizmu, fondovi Europske unije su spremni financirati. Dakle iz fondova EU kada je riječ o turizmu ono što je spremno financirati je sljedeće. Prvo i osnovno je obrazovanje, dakle kadar koji je vezan uz turizam, obrazovanje tog kadra. Drugo su posebni projekti, posebni projekti za brendiranje pojedine destinacije. A treće što su uvijek spremni financirati to su vam međudržavni projekti. I ovdje je ocjenjivan međudržavni projekt između Mađarske i Hrvatske, pogotovo dakle uz područje granice, riječ je o turizmu koji se tamo razvija i s jedne i s druge strane. I pokazan je način kako je to moguće raditi, kako je moguće razvijati turizam i u kontinentalnom dijelu Hrvatske s kvalitetnim projektima.

Ali ove aktivnosti koje su procjenjivane i ocjenjivane i koje su financirane iz fondova EU a vezano uz Mađarsku i Hrvatsku su procjenjivani kao izuzetno kvalitetno, naravno da su to bile mjere koje su razvijale i turizam u kontinentalnom djelu Hrvatske. Ja ne sumnjam da će i dalje novi ministar zahvaljujući ovakvom jednom dokumentu koji ima prepoznati sve elemente koje treba prepoznati, razvijati turizam dalje i da ćemo možda još u ovom sazivu Sabora vidjeti neku novu strategiju, odnosno dopunjenu do 2030. Sve strategije koje se rade u EU sad se rade na kodnu godinu 2030. Uvažena kolegice potpisujem sve što ste rekli.

Kazali ste da ima više vrsta vidova i naravno više vidova turizma i da ih treba sve razvijati. I to je činjenica i tako bi trebalo biti. Međutim, opet ću ponoviti što i maloprije imamo Hrvatsku turističku zajednicu koja ima 370 milijuna kuna proračun. Činjenica da je isključivo politički ta osoba na tome mjestu, osoba koja nije kompetentna, osoba koja je izbacivala slogane ako hoćete potratiti svoje vrijeme dođite na Plitvička jezera. I onda kad su mediji otkrili onda je optužio svoje suradnike već kad je to pušta pa je, kad su mediji onda je otpuštao svoje djelatnike. Vrlo bitan je taj ravnomjeran razvoje pa imamo recimo vjerski turizam taman svoj kraj ništa manje ne bi trebao biti atraktivan nego Istra, blizu je splitskog bazena, cetinski kraj imamo Sinjsku alku kulturnu manifestaciju, vjersku, imamo čudotvornu Gospu Sinjsku kao vjerski turizam, u Međugorju milijun ljudi dođe godišnje a tamo je ukazanje prije 30 godina a čudotvorna Gospa Sinjska se slavi 300 godina. Međutim, ovdje je poslije Velike Gospe i Sinjske Alke jedino tada dođu političari, uzvanici dođu na Alku, Veliku Gospu što je lijepo i poslije se zaboravi. Niti turističke zajednice, niti bilo koga, a imamo šta pokazati Europi i svijetu. Znači samo u mome kraju kad govorim, bez obzira što imamo i aerodrom, jezera, rijeke i te slične stvari.

To je istina i jedina istina, a o strategijama možemo pričati. Na kraju žao mi je 90% tih strategija bude kao list na kupusu prije nego što zec naiđe.

Iz svake strategije je svatko pročitao ono što želi pročitati. Iz ovakve strategije sam ja čitala ono što su osnove za razvoj države da vidimo gdje smo, uspoređivala sam sa tom strategijom koja je rađena 69.iz jednostavnog razloga što sam ja svoj doktorski rad radila na temu kvantifikacijski pokazatelja za razvoj turizma i radila na temu dva naselja, jedno je Solaris a drugo je Babin Kuk, pa sam imala dojam o dosta pokazatelja koji su mi mogli pomoći za ovakvu jednu strategiju. Iz ove strategije neko može pročitati koliko ima zaposlenih u turističkim zajednicama, kakva je čovjek koji je na čelu Hrvatske turističke zajednice a ja iščitavam gdje smo to ustanovili da je u turizmu da samo manjkavi i što treba u budućnosti raditi da bi bili bolji. I apsolutno se s vama slažem postoji niz vidova turizma, turizam koji je bio i zato sam namjerno govorila o toj strategiji iz 69.koja je gledala razvoj obale, ona je gledalo malo i Crnu Goru, jer je gledala cijelu Jugoslaviju ali to sad ne trebamo o tome govoriti. Područje Hrvatske je ona prepoznala sa potencijalom, dakle 1 milijun i 800 tisuća kreveta.

Danas zahvaljujući tome što je tome tako nije napravljeno imamo se čime pohvaliti i u budućnosti više turizam se ne razvija na temelju toga što netko leži na plaži. Taj broj kreveta je dobiven znate iz čega? Iz površine ručnika i površine plaža koje smo imali. Tako su dobiveni brojevi kreveta, a u budućnosti će se dobivati iz vjerskog turizma koji je zasigurno veliki potencijal, iz avanturističkog turizma, biciklističkog.

Kolegice Mrak-Taritaš, apostrofirali ste dva po meni ključna podatka koja se nalaze u ovom izvješću revizije a to je dakle porazni podatak da samo 2,8% hrvatskih građana je uključeno u cijeloživotno učenje što nas svrstava na začelje liste europskih zemalja i s druge strane jednako tako 128 mjesto po obrazovanosti od 141 zemlje, a 85 mjesto po raspoloživosti stručnog osoblja. Činjenica jest da hrvatski obrazovni sustav pa ni sama država Hrvatska zapravo nije shvatila važnost prepoznavanja cijeloživotnog učenja kako temelja obrazovnog sustava, pa vi tako recimo samo poznajete u zakonodavnom okviru Zakon o obrazovanju odraslih koji je samo jedan manji segment cijeloživotnog učenja. Stoga smatram da je iznimno važno da se strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije po prvi put dao snažan značaj važnosti ulaganja u cijeloživotno učenje. Kurikularna reforma kao njen bitan segment jednako tako doprinijet će osuvremenjivanju kurikularnih dokumenata posebno vezanih uz strukovno obrazovanje i ovaj sektor turizma što će povećati konkurentnost i bolju pripremu naših kadrova za tržište rada a jednako tako i operativni programi dakle u perspektivi korištenja fondova od 2014.-2020. stavljaju snažan naglasak i stvoreni su preduvjeti za povlačenje fondova upravo u ovom području. Znači, vidite ovdje i u izvješću da su navedeni centri kompetencije u turizmu koje smo zamislili kao na neki način pilot projekte koji bi trebali biti model po kojem bi se trebale ravnati sve ostale grane i vjerujem da će do 2020.godine takav jedan ozbiljan pristup i obrazovne politike doprinijeti razvoju turizma ako, đabe nam zapravo sve strategije ako ih nema tko provesti. Hvala lijepo. Apsolutno se s vama slažem, nije slučajno, nisam ja slučajno od onog što sam odlučila reći govorila baš o cjeloživotnom obrazovanju i govorila o tome da ono što uvijek možemo povući sredstva iz fondova EU vezano uz obrazovanje. Iz kojeg razloga? Možemo imati savršene strategije, možemo imati prekrasne hotele, možemo imati prekrasne turističke kapacitete ali ako tamo neće imati tko raditi, mi ćemo samo uz njih prolaziti i gledati. Postoje zaista činjenice a to je da treba u ranoj dobi prekvalificirati ljude za neke druge poslove i za neke druge djelatnosti.

Dakle, za čistačice, za nekog tko održava zelene površine, gdje su relativna znanja, nisu nekakva komplicirana. Desio se slučaj jednog investitora kojeg sam ja imala prilike s njim razgovarati i koji je rekao. On je raspisao natječaj za čistačice, javilo se 30 žena, na razgovor je došla jedna i rekla je, nudio je plaću koja nije za posramiti i došla je jedna i rekla da njoj ne odgovaraju neki drugi uvjeti. Dakle, mi moramo biti spremni i prekvalificirati se ali biti spremni raditi poslove i raditi poslove izvan destinacije. Ako su mladi ljudi spremni ili s familijama otići u inozemstvo, ja ne vidim razloga zašto nisu spremni otići na more i tamo živjeti i raditi i to jednako tako je važno iz ove strategije iščitati, iz jednostavnog razloga jer ćemo morati uvoziti radnu snagu, mi o tome ne govorimo, ne želimo govoriti, govorimo vrlo, vrlo tiho, vrlo stidljivo no međutim, to su zaista činjenice. Replika, uvaženi zastupnik Tulio Demetlika. Uvažena gospođo Mrak-Taritaš. Ja samo želim potvrditi, neću vam replicirati jer potpisujem sve što ste rekli ali upravo ova tema koju ste sad evo ponovili, cjeloživotno učenje i o tome ne želimo danas pričati koje probleme ima turizam, a to već danas postoji, već jučer. Spomenuli ste i seobu. Kod nas za vrijeme turističke sezone dolaze radnici ili radnice upravo iz manjeg razvijenog područja, Slavonije, susjedne BIH, jednostavno u toj konkurentnosti, u toj borbi za tržište i u dizanju kvalitete, ta radna snaga nije dovoljno educirana i sigurno tu je potrebno da i Ministarstvo turizma zajedno sa Ministarstvom obrazovanja čim prije stupe u proceduru realizacije projekata centra izvrsnosti, tj. dodatnog strukovnog obrazovanja, ne samo za turizam, tu vidimo probleme i u drugima. Ali vi ste u vašem izlaganju dotaknuli još neke mjere i ona mjera koja mene isto tako na osnovu i diskusija kolega Bulja da i ostale, niži nivoi, da li županije ili jedinice lokalne samouprave moraju donijeti strateške planove usklađene sa onom državnom strategijom.

Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Ne treba ga gledati usko sektorski i ovi dokument kad je riječ o turizmu treba gledati puno šire jer to zaista imamo podatke koje je vezano i za obrazovanje, podaci koji su vezani i uz zaštitu okoliša, podaci koji su vezani i uz promjene koje moraju biti recimo u Zakonima o šumama, o poljoprivrednom zemljištu, dakle niz zakona se mora mijenjati ali i niz drugih strategija ima veze sa ovom strategijom. I naravno i ono što sam i rekla u izlaganju, svaku strategiju treba gledati kroz akcijske planove i ako se vidi u prve, dvije, tri godine da tu nešto nije kako treba, strategije su jednako tako dokumenti koje treba mijenjati, pri tom ne treba imati niti sujetu niti misliti da je nešto prije napravio puno krivo, pitanje je podaci koji su bili ulazni podaci, ali turizam je jednako tako jedna djelatnost, jedna grana koja se jako, jako mijenja. Grana koja je podložna kao što su i sve druge grane u nekoj mjeri a turizam je jako, od jednog turizma gdje ste vi imali da je netko uzeo apartman na dva tjedna, da je dva tjedna ležao na plaži i sunčao se i nakon toga otišao doma, to je turizam kakav više, nema više ni na razini svijeta a kamoli na razini Hrvatske. Vrlo je zgodno možda za kraj reći, kraj sad mojeg izlaganja, što je turist? Turist je čovjek koji povremeno napušta svoje mjesto stalnog boravka i koristi neko drugo mjesto za zadovoljavanje svojih potreba koje nisu vezane uz posao. To je definicija koja je definirana, koja s nalazi u međunarodne institucije koje se bave turizmom.

glavnog državnog revizora sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Ja sam se odlučio na ovu raspravu u učestvovanju ove rasprave iz dva razloga. Prvi razlog je taj što mi u Klubu SDSS-a i reformista smatramo da je turizam uz poljoprivredu danas kod nas u RH gotovo temeljna proizvodnja. U vrijeme kad smo imali jednu fazu žestoke reindustrijalizacije odnosno deindustrijalizacije izvinjavam se pa je privatizacija uradila svoje, na kraju je ono što je ostalo to je ostalo jaka poljoprivreda i turizam ovakav kakav imamo. I zbog toga ja između ostaloga respektujem temu poljoprivreda, a sam turizam podaci su neumoljivi, revizor je rekao da je tu godišnji prihod obrt sredstava negdje oko 8 milijardi eura. Stavimo to u korelaciju sa državnim proračunom sa tom veličinom, pa ćemo onda vidjeti koliki je značaj turizma danas za razvoj našega društva. Da ne govorim o tome da je u pojedinim prostorima turizam i poljoprivreda jedini način egzistencije, da ne govorim o tome što je kolega rekao da kod njih na sreću kod njih u Istru dolaze mladi ljudi da rade preko sezone, a na nesreću kod mene u Baranji nekad je bilo obratno. Ili će mladi ljudi otići konobarisati u Istru ili će otići u Irsku. Treće alternative danas nema. Zato je to tema o kojoj treba vrlo ozbiljno raspravljati i nije dobro ukoliko o ideološkim temama raspravljamo češće, žučnije nego što raspravljamo i analiziramo stanje u ove dvije oblasti. Dakle, ne razgovaramo o ove dvije teme. Drugi razlog je svakako ovaj kvalitetan izvještaj, dakle izvještaj Ureda za reviziju koji nam kao po pravilu vrlo kvalitetne izvještaje šalje. Takav je i ovaj izvještaj revizije. Ja ga doživljavam vrlo profesionalno urađenim dokumentom, analitički sređenim, kvalitetnim, pa ako hoćemo do kraja reći i za one koji su laici u ovoj turističkoj djelatnosti može poslužiti kao edukativni dokument, da se vidi kuda ide, kakav nam je bio plan kroz Strategiju razvoja turizma. Državni ured, odnosno revizija je vrlo kvalitetno rekla, determinirala slabe tačke provođenja te strategije i ukazala je na one crne rupe koje moramo ispraviti ukoliko želimo da Strategija razvoja turizma koju smo 2013. u ovom Hrvatskom saboru donijeli se realizira do 2020. I to je razlog zbog čega ću se malo osvrnuti na neke stvari iz ovog izvještaja i apsolutno ćemo podržati, naš klub će podržati ovaj izvještaj. Vrlo je interesantno ovdje rečeno na početku, jedan novum sa kojim se do sad nismo sretali jeste zajednička revizija između revizije Republike Makedonije, Državnog ureda Republike Hrvatske i revizije Mađarske. To je jedan, pretpostavljam jedan vrlo interesantan projekat koji se prvi puta primjenjuje, da revizija se radi na zajedničkom nivou triju država. Vidimo da ste ovdje rekli da je vrlo opravdan razlog zašto je to tako, zato što je uočena nepravilnost kod obavljanja funkcija revizija u 68 turističkih zajednica. Te nepravilnosti se posebno odnose na strateško planiranje, pa vidimo da je ovdje prozvana Hrvatska turistička zajednica, 20 turističkih zajednica županija, Turistička zajednica grada Zagreba, 39 turističkih zajednica gradova itd. itd. To je kad bi htjeli reći ne moramo, ali možemo prilično alarmantno stanje u ovoj oblasti. Ono što je bitno ovdje znati da je za mene kao laika, revizija je posebno htjela reći i provjeriti da li su uspostavljeni stvarni institucionalni okviri za provođenje strategije koju smo usvojili, da li su tijela zadužena za provođenje te strategije jesu li ta tijela formirana, jesu li počela kvalitetno raditi. I u svakom slučaju je cilj revizije bio provjeriti jesu li osigurane pretpostavke za korištenje sredstava iz EU fondova. Dakle, to su ciljevi koje se htjelo ovim dokumentom reći. I ja mislim da ste vi taj cilj i postigli kroz analizu. Posebno su interesantni podaci kao što su prethodne kolege i rekli da je u 2013. prihod od turizma bio 7 milijardi, 7200. 2014. je taj prihod od turizma narastao na 7 i pol milijardi eura što je respektabilna cifra. Vidimo da je u konačnome taj udio prihoda od turizma u BDP-u 17% Dakle, bliži se onoj granici od 20% kad treba razmišljati o nekim drugim stvarima, a ne o turizmu kao glavnoj djelatnosti. Dakle, kad bi analizirali da vidimo koja je participacija kontinentalnog turizma u ovoj strukturi prihoda. Ja ne znam da li ste vi to mogli doći do tih podataka, ali bi mene to zanimalo zbog nekih drugih stvari koje ću kasnije reći. Isto tako se vidi da je kroz turizam zaposleno negdje oko 89 hiljada osoba. Naravno da je to ovo što sam malo prije rekao i sezonskog karaktera, ali nije za zanemariti taj iznos angažovanih ljudi. Dnevna potrošnja je po vašoj statistici bila negdje oko 66 eura dnevno što nije nekakva velika potrošnja. Dakle, vidimo o kakvim se, kojim se vrstama turista radi. Kolegica je nešto govorila prije toga, bivša ministrica, da dakle nije turizam ako se sjedi i sunča a da pritom je ta potrošnja na bazi 50, 60 eura. Bilo bi zgodno vidjeti koliko je ta potrošnja u jakim turističkim zemljama kao što je Španija, kao što je Italija, na kraju uostalom i Turska koja je vrlo ozbiljna turistička destinacija. Da vidimo jer iz toga proizlazi onda i karakter sadržaja turističke ponude, koliko se turistima uistinu nudi i koliko se novaca na taj način od njih može i uzeti. Ključna analiza, ključna konstatacija ovdje jeste činjenica da ste analizirali Strategiju razvoja i rekli ste koja su ograničenja da se ta strategija provede. Pa ste između ostalog rekli da je ograničenje pomanjkanje inovativnih sadržaja kod boravka gostiju. Dakle, upravo je to činjenica koliko će dnevno potrošiti novaca, da li 66 eura ili nešto više. Nedostatak kvalitetne hotelske ponude povezan je zračnim putem itd., da ne ponavljam, da ne čitam ali je interesantno za stručnjake ovo proanalizirati kad se napravi anketa kakav je utjecaj tih negativnih trendova onda se vidi ustvari kakva je sudbina daljnjeg provođenja te naše strategije. Hoćemo li mi nju kvalitetno provesti kao što smo zamislili ili će to biti otežano. Isto tako ste rekli, što je vrlo dobro za mene, kad ste se osvrnuli da su turističke zajednice osnovni destinacijski menadžment. Mislim da je to istina. Turističke zajednice na svim nivoima, počev od lokalne samouprave koje imaju ambicije da imaju turističke zajednice do regionalnih samouprava pa i do zajedničke asocijacije turističke zajednice RH dakle vidimo da taj osnovni destinacijski menadžment baš ne funkcionira na najbolji način. Vi ste i konstatirali da oni nisu dovoljno uključeni u kreiranje turističke politike i da bi trebalo redefinirati njihove zadaće i njihov način upravljanja. Isto tako ste vrlo dobro rekli i upozorili ste da treba u skoro vrijeme ako želimo podići kvalitetu rada turističkih zajednica moramo izmijeniti Zakon o turističkim zajednicama, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama i vrlo dobro ste rekli da treba promijeniti Zakon o boravišnoj pristojbi. I tu ću ja sad stati zbog vremena pa ću samo reći jedno zapažanje. Dakle, osim sunca i mora postoji turizam i negdje dalje. Postoji kontinentalni dio Hrvatske, postoji dalmatinsko zaleđe, postoji moja Slavonija i Baranja, postoji moja Osječko-baranjska županija sa vrlo velikim komparativnim turističkim prednostima nažalost neiskorištenima. I onda možemo zaključiti da osim Zagreba i Istre, Dalmacije, Dubrovnika sve ostalo postaje terra incognita. Dakle, nepoznata zemlja za šire turističke mase. Ne znam da li znate kod mene u Osječko-baranjskoj županiji postoji nekakva rijeka Dunav, naravno da se šalim, znate, postoje kruzeri, postoje pokušaji turizma kruzerskog. Vidimo da taj pokušaj ne ide baš onako kao što smo to planirali. Pokušaj nekakvih pristaništa, luka u Vukovaru, Aljmašu i Batini je tek pokušaj.

Da ne govorimo o seoskom turizmu u kojem nam lekcije mogu svakako držati i Austrijanci i Mađari. Da ne govorimo o vinskim cestama gdje nam Mađari u nekakvoj suradnji mogu strašno puno pomoći. Ja ću samo reći da Mađarska sa svojim jezerom Balaton, turističkim vinskim cestama ima veći devizni prihod od ovog što sam ja naveo da ima cijeli Jadran. Prema tome, nije osnovna pretpostavka turizma sunce i more nego je pretpostavka organiziran turizam, uistinu strategija, vizija kako taj turizam treba razvijati. Da ne govorim o Kopačkom ritu koji je najpoznatiji ornitološki rezervat u cijeloj Europi, a nema 50 ležajeva za spavanje. Da ne postoji jedna privatna inicijativa ne bi ni to postojalo. Postavlja se pitanje gdje je tu država, gdje su subvencije države, gdje je strategija razvoja tog dijela kontinentalnog turizma, gdje je investicija države u taj prostor? U lovni turizam u Baranji koji je nekad uz Rumunjsku bio najjači u Europi? Nitko ne investira i sveli smo ga na najniže grane. Prema tome, to je stvar o kojoj treba razmišljati, jednako kao što treba razmišljati i o dalmatinskom zaleđu, o Plitvičkim jezerima, o centralnoj Hrvatskoj, o jednim Vrhovinama, maloj općini koja muku muči da realizira svoj projekt 2 skakaonice odnosno 2 staze za skijanje. Država ne reagira, ne reagira nitko. A govorimo o turizmu i govorimo o tome kako želimo biti turistički jaka destinacija. Sve smo sveli na sunce, more i betonske apartmane. Nisu to temelji modernog turizma danas, treba vidjeti kako to radi jedna Turska, kako to radi jedna Španjolska, kako su Grci unovčili sve i kako iz svega izvlače novac. Prema tome, da ne kažem na kraju kakav turizam očekujemo, vinski turizam, vinske ceste kod mene u Slavoniji i Baranji kad vidimo jučer, a to je pojava koja je već duže vrijeme aktualna samo je jučer izbilo na površinu to nezadovoljstvo sa ponašanjem policije, da iz svakog grma iskače policajac, testira te, alkotest provjera i 2,5 tisuće prijava a cijela Istra nema 1 prijavu. I sad očekujete da se vinski turizam razvija kod nas a iza svake krivine stoji policajac koji dolazi i provjerava. Mislim pravimo apsurd od svega, a očekujemo da budemo turistička destinacija. Još jedanput možda sam se udaljio od teme ali sam imao potrebu da kažem ove stvari. Čestitam Državnom uredu za reviziju na dobro obavljenom poslu. Poruke ste nam poslali. Poruke su vrlo dobre, mi ćemo ovaj vaš izvještaj prihvatiti. Replika, uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Dakle, kolega Horvat u svom izlaganju je dotaknuo se dvije grane gospodarstva, poljoprivrede i turizma. To su dvije grane gospodarstva koje su izuzetno vezane uz vanjske uvjete, vanjske faktore. Kod poljoprivrede to imate priliku vidjeti dovoljno je da se desi ovo što se je desilo prošli tjedan i da imate elementarnu nepogodu i da sve ono što ste ulagali godinu dana vam propadne. U turizmu kad je riječ o turizmu i ako se vežemo samo uz vrijeme naš turizam je vrlo osjetljiv na taj element, osjetljivo da li je Uskrs ranije ili je kasnije, da li je Europsko nogometno prvenstvo ili je recimo ove godine imate i Europsko nogometno prvenstvo a imate i olimpijadu i koji će se isti čas vidjeti u broju i u podacima koji su ekonomskog karaktera. U Maroku oni imaju 10 mjeseci stabilnog vremena, imaju naravno turizam koji vežu uz vrijeme. A iz ove strategije da vam dođemo do teme zaista treba izvući budućnost hrvatskog turizma koji se više ne smije vezati samo uz vrijeme, samo uz sunce i samo uz obalu jer je izuzetno osjetljiva grana koja je onda ovisno o vremenskim uvjetima i toliko imamo i više ili manje uspješnog ministra. Ako imaju loše vrijeme, pa ima olimpijadu, pa ima još nekakva prvenstva, pa mu se još desi nešto u bližem okruženju isti čas ti podaci su drugačiji. Dakle, rezultat ovakve jedne strategije i rezultat budućnosti hrvatskog turizma mora biti nešto biti nešto posve drugo a ne samo vezano uz vrijeme i uz elemente na koje mi ne možemo utjecati. Slažem se s uvaženom kolegicom, potpuno razmišljamo na identični način. Dakle nije turizam samo more i sunce. U ostalom ja sam rekao da je u ovom izvještaju vrlo dobro su apostrofirani određeni problemi, odnosno nalazu revizora su apostrofirani problemi u provođenju strategije. Između ostaloga je i ovo rečeno, dakle u onom dijelu koji govori o razvojnim ograničenjima za provođenjem strategije se kaže da je nedostatak kvalitetne hotelske ponude, investicijska aktivnost fali, fali još dosta toga, fali i prometna povezanost, i fali još niz toga da bi mi postali vrlo ozbiljna turistička destinacija i da ne bude samo ono imamo krasno more, čisto more, najbolje i najljepše na svijetu svakako, da ne ostane samo na tome. Moramo i mi puno toga uraditi da bi dodali tome još jednu dodatnu vrijednost, dodatnu kvalitetu. Replika uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Poštovani predsjedniče, slušajući ovo izlaganje ima tu dobrih stvari, ali mi previše upotrebljavamo riječ strategija, strategija ovoga, strategija onoga. Ja mislim da nama treba jedan totalni novi manifest po pitanju turizma, da smo u 21.stoljeću ekološki turizam, imate … turizam itd. imamo mi dobru vojnu povijest gdje bi dolazilo sigurno dosta ljudi izvana samo da pogledaju zemljopis Hrvatske i gdje su se vodile povijesne bitke ovdje. A moje pitanje, mi još nismo definirali i meni nije jasna ova terminologija, šta je elitni turizam?

Neću ja kolega o ovom drugom dijelu vaše opservacije Brijuna itd., to nije vezano za pretpostavljam za moju raspravu, ali ono što se odnosi na moju raspravu ja ću reći. Dakle zato i jesam spominjao strategiju kad god je to bilo potrebno jer se ovdje tematski se radi o izvještaju revizije o provođenju strategije. Inače svuda u svijetu se sad pojavila nova kategorija koja se zove industrija turizma. Dakle turizam nije obično šetanje i kupanje u ozbiljnim zemljama, razvijenim turističkim zemljama je to postala cijela industrija. A znamo kad je industrija šta to u sebi implicira i koje sve aktivnosti i društvene vrijednosti trebaju biti ugrađene da bi to postala kategorija industrije. Kod nas to još nije postala kategorija industrije. Onda ćemo vjerojatno imati odgovor na ovo što ste vi rekli. Zahvaljujem. Izvolite.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege klub SDP-a podržat će izvješće o obavljenoj reviziji i učinkovitosti provedbe mjera utvrđenim strategijom razvoja turizma RH do 2020.godine. Ovo izvješće zapravo je napravljeno vrlo sadržajno, konkretno a koliki je zapravo njegov opseg možemo vidjeti iz činjenice da uz onu analizu institucionalnog i strateškog okvira državna revizija se bavila i zakonodavnim oblikom koji na neki način regulira ovu strategiju a radi se o čak 14 zakonskih što podzakonskih akata odnosno propisa.

Vjerujem da se svi mi kolegice i kolege možemo složiti s tvrdnjom da turizam ima važnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu, da predstavlja značajan razvojni potencijal, ima izniman utjecaj na gospodarski rast, važan je za privlačenje stranih investicija, zamjenjuje klasični izvoz i radno je najintenzivniji sektor u obalnom odnosno priobalnom području.

Prihodi od turizma su bili za 2,7% veći u odnosu na 2013. godinu i nominalno su iznosili nešto manje od 7,5 milijardi eura. RH kao turistička destinacija ne samo da ostvaruje ovaj već navedeni porast udjela turizma u BDP-u i porast prihoda od turizma nego jednako tako bilježi i porast broja turističkih dolazaka, noćenja, smještajnih kapaciteta, broja zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane kao i sve raznovrsniju turističku ponudu. Navedeno je vidljivo iz usporedbe pokazatelja turizma kroz više godina. E sada ono pitanje koje se postavljalo kroz prijepodnevne rasprave je li Strategija razvoja turizma ta koja je zaslužna za ovakve pokazatelje. Koliki je zapravo utjecaj Strategije razvoja turizma na ove podatke teško je to reći, teško je to izmjeriti. Ali jedno je sigurno da se niti jedna ozbiljna zemlja koja drži do sebe, neovisno o prirodnim, klimatskim, geostrateškim ili prometnim predispozicijama ne može razvoj ovako važne gospodarske grane prepustiti slučaju, suncu, moru i dobroj prometnoj povezanosti nego te potencijale mora pametno koristiti i raditi na tome da od njih koristi imaju ne samo naši gosti koji posjećuju Lijepu našu nego i domicilno stanovništvo a posredno onda i državni proračun RH. Strateško planiranje je sustavan način donošenja temeljnih odluka, on je taj koji određuje smjer djelovanja i provođenja aktivnosti u dužem vremenskom razdoblju. Najvažniji dokument hrvatskog turizma upravo je Strategija razvoja turizma RH do 2020. godine a kojega je Hrvatski sabor usvojio u travnju 2013. godine. Ona je tada koja je definirala strateške smjernice i okvir održivog razvoja turizma te ključne projekte cjelovitog razvoja hrvatskog turističkog sektora. Ako ne znamo koji nam je cilj i ako ne znamo kamo idemo onda ne možemo do toga cilja niti doći. Stoga sam i prvotno rekla da svaka ozbiljna, da niti jedna ozbiljna zemlja sebi ne može dozvoliti stihijski razvoj ovako važne gospodarske grane nego da mora imati zacrtane ciljeve koji definiraju upravo strategije a kroz akcijske, odnosno provedbene planove definira mjere, odnosno putove kojima ćemo doći do postavljenih ciljeva. Naša strategija postavljena je, odnosno definirala je ključna područja strategije, to su pod 1. markenting, nadalje razvoj turističke ponude, investicije, razvoj ljudskih potencijala i upravljanje procesima. Strategijom se definirao smjer razvoja hrvatskog turizma a izvješće koje imamo danas pred sobom zapravo vrlo jasno je pokazalo prednosti ali i nedostatke u provedbi mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma od 2020. godine. Izvješće revizije vrlo jasno pokazuje različitu razinu izvršenja strateških ciljeva i očekivanih učinaka za 2013. i 2014. godinu. Pa tako i možemo iz izvješća vidjeti da od 5 postavljenih strateških ciljeva koje sam malo prije navela revizija utvrđuje da su planirani učinci ostvareni u području dva strateška cilja. Prvo to je planirani porast broja smještajnih kapaciteta koji su već u 2014. godini dosegli cilj u broju postelja koje smo trebali ostvariti do 2020. godine.

Planirani učinci ne ostvaruju se dakle u prosječnoj popunjenosti kapaciteta i udjela kućanstava u odnosu na hotelske kapacitete odnosno očekivanog rasta prosječne popunjenosti te stagnacije odnosno sporijeg rasta smještajnih kapaciteta u kućanstvima i na tom dijelu tog strukturnog povećanja, dakle unutar ukupnog broja morati ćemo kao država ozbiljno poraditi. Jednako tako postignuti učinak ostvaren je i u dijelu zapošljavanja u turizmu pa je tako strategija predvidjela do 2020. godine zapošljavanje između 20 i 22 tisuće novih osoba u sektoru turizma. A prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje samo u 2014. godini u turizmu je već zaposleno 40 tisuća 514 novih osoba stoga daje se zaključiti ono što je i sama revizija utvrdila zapravo da ako već u 2013. godini ostvarimo cilj koji je zacrtan, odnosno premašimo cilj koji je postavljen do 2020. godine ili smo hiperproduktivni, odnosno uspješna zemlja ili možda ti postavljeni ciljevi nisu realni odnosno malo su podkapacitirani, odnosno nisko stavljeni. Po pitanju ostvarenja strateških ciljeva koji se odnose na povećanje atraktivnosti i konkurentnosti investicije i potrošnje treba intenzivirati aktivnosti, uložiti dodatni napor kako bi RH postigla očekivane ciljeve do 2020. godine jer nije zadovoljavajuća razina dosadašnje realizacije. A ciljevi do 2020. godine u ovom dijelu je 7 milijardi eura investicija, planirana potrošnja u iznosu 14,3 milijarde i 86 milijuna noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima. Jednako tako treba uložiti posebne napore kako bi RH do 2020. ušla u 20 vodećih svjetskih turističkih destinacija što je na neki način prvi strateški postavljen cilj. Primjera radi u 2015. godini vidi se dakle pomak, RH se nalazi na 33 mjestu od ukupno 140 zemalja za koje se prate pokazatelji u odnosu na 2014.godinu pomakli smo se za dva mjesta prema vrhu a sad za 2013. jedno ili dva ovisno o tome da li pratimo pokazatelje koji su prikazani u tabličnom prikazu na 44 stranici gdje kažu da smo bili na 34 mjestu a razlikuju se malo od onih tekstualnih koji su na 100 ne znam koje, 100 i nekoj stranici gdje kaže da smo 35, pa sad nisam sigurna koji je podatak relevantan za 2013.godinu. kažem radi se o razlici u tabličnom prikazu na 44 i nešto kasnije u tekstualnom djelu gdje se govori o 33 mjestu, čini mi se. Po pitanju mjerenja investicija potrebno je uspostaviti sustav praćenja ulaganja koja se odnose isključivo na turizam jer ih službena statistika kakva je vidljivo iz izvješća ne prati. Jednako tako službena statistika ne prati niti prosječnu potrošnju inozemnih turista po putovanju i to je zasigurno segment u kojem se treba nešto napraviti kako bismo mogli pratiti da li ostvarujemo postavljene, očekivane učinke u skladu sa postavljenim akcijskim planom strategije jer iz ovog to ne možemo jer statistika naprosto državni Zavod za statistiku ili ostale relevantne institucije to ne prate na način koji je nama potreban. Bitno je uvažiti ozbiljne implementirat preporuke revizije po pitanju uspostavljanja institucionalnog okvira kao pretpostavke za učinkovitu provedbu strategije jer je za isto ključno koordinirana aktivnost tijela institucije na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, dakle od Vlade RH, Odbore za turizam Hrvatskog sabora, Ministarstva turizma, cijelog sustava turističkih zajednica pa do jedinica regionalne i lokalne samouprave. Potrebno je jednako tako konačno uspostaviti samostalni odjel za provedbu i praćenje provedbe strategije razvoja turizma te uspostaviti ipak jedan kontinuirani rad među ministarskog stručnog vijeća kako bi upravo ti dionici sustava pravovremeno se sastajali, izmjenjivali ideje prijedloge, donošenje godišnje planove pa onda samim time mogli i kvalitetnije pratiti njihovu provedbu. Drugi važan segment je uklanjanje razvojnih ograničenja u turizmu od kojih prema mišljenju terena ako je turistička zajednica dala kao informaciju kroz upitnike državnoj reviziji, najznačajniji utjecaj imaju pomanjkanje inovativnih i kvalitetnijih sadržaja boravaka gostiju, ne adekvatna turistička infrastruktura i nedostatak kvalitetne hotelske ponude. To su upravo tri ključna nedostatka odnosno razvojne prepreke za implementaciju odnosno razvoj turizma koje smo dobili kao fict bag od strane naših turističkih zajednica, od strane terena i zasigurno ovo, otklanjanje ovih nedostataka je primarna zadaća nadležnih institucija. Kad govorimo o učinkovitosti provedbe Akcijskog plana, revizijom je obuhvaćeno 9 od 26 mjera. Mahom se radi naravno o mjerama koje su trebale biti implementirane odnosno izvršene do kraja 2014.godine koji obuhvaća ovo izvješće revizije. Tri mjere se ističu posebno kao implementirano odnosno uspješno provedene. To je pozitivno je donošenje brojnih zakonskih rješenja koji imaju za cilj pojednostaviti zakonodavni okvir te stvoriti povoljne investicijsku klimu u svrhu privlačenja novih investitora s kvalitetnim investicijskim projektima, samim time povećati gospodarsku aktivnost ali i povećati zapošljavanje. Osobno smatram iznimno značajnim Zakon o strateškim investicijskim projektima koji je donesen u studenom 2013.godine, koji je stvorio jedan čvrst zakonodavni, specifičan okvir kojim se pojednostavnim i skraćenim postupcima osigurava realizacija značajnih projekata koji su od gospodarskog interesa za RH, implementacije i važnosti tog zakona vidi se već i u prethodnoj i ovoj godini. To je agencija za investicija, izradio se katalog tržišta spremnih turističkih investicijskih projekata i druge promotivne aktivnosti, investicije u turizmu te je osiguralo pretpostavke za povlačenje Europskih fondova za u financijskom razdoblju 14-20 te se Ministarstvo turizma pozicioniralo u operativnoj strukturi za upravljanje procesima korištenja Europskih fondova što će omogućiti i već omogućava kvalitetno programiranje, provedbu i kontrolu projekata. Iz revizije je vidljivo da je nužno uložiti dodatan napor u dodatno usklađivanje i unapređivanje zakonodavnog okvira za razvoj turizma, posebno kroz zakon o povremenim poslovima, Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu ne procijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije te izmjene i dopune zakonske regulative vezane uz pomorsko dobro i morske luke. On je spominjao taj zakon, međutim nevjerojatno je zapravo da kritizirate prošlu Vladu koja nije donijela taj zakon a da nam istovremeno u dnevni red stavljate izmjene i dopune tog zakona kao točku 20 gdje se opet ne hvata u koštac ova Vlada sa ovim problemom nego predlaže neke minorne onako, više kozmetičke, kozmetičke izmjene. Bilo bi bolje kada bi ovaj Zakon koji je na našim klupama kao prijedlog izmjena i dopuna sadržavao rješenja za uklanjanje i ove zakonodavne prepreke kada već to nismo učinili mi a možda smo trebali. Trebali smo sigurno ali nismo, pa evo prilika je bila da se to ispravi ali očito neće još dogledno vrijeme. Ono što je bitno a što se vidi kao dosta manjkavo u ovom izvješću jest nedostatno strateško planiranje turističkog razvoja i izrada planova na županijskoj lokalnoj razini, porazan je podatak da je samo 51,4% turističkih zajednica konkretno u broju nominalnom to je 133, dakle 51,4% turističkih zajednica nema uopće izrađene strategije turizma na lokalnoj razini. Nužan je i preustroj turističkih zajednica, izgradnja efikasnog sustava upravljanja turističkom destinacijom. Trebali bi se možda više pozabaviti što kaže i revizija izradom strateškog marketing plana i nacionalnim programom cjeloživotnog učenja za zaposlenike u turizmu, što sam rekla već i u replici gospođi Mrak-Taritaš, tu će znatno doprinijeti usvojena strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, kurikularna reforma koja je u tijeku i operativni programe koje smo stavili u okvire, dakle za korištenje investicijskih i strukturnih fondova sa pilot projektima upravo stvaranja centara kompetencija za Sektor turizma u kojem ćemo ponuditi konkurentne programe, u kojem ćemo povezati snažnije tržište rada, dakle bitne dionike u [[Upadica Tepeš: Vrijeme.]] sektoru turizma s obrazovnim sustavom, njima isporučivati jedan konkurentan proizvod u smislu radne snage i na taj način doprinositi razvoju strategije, ne samo ove Strategije razvoja u turizmu, nego i doprinositi gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. Evo poštovana zastupnice Glasovac, evo slušao sam i druga izlaganja, ali evo osvrnuo bih se malo na vaše izlaganje i pitao. Dosta ste iznijeli zanimljivih podataka i ono što je posebno zanimljivo to je ovaj temeljni materijal od strane revizije. Stalno se ističe Strategija razvoja turizma do 2020. godine, pa tamo piše na jednom mjestu da strategije polazi od analize. Zatim, akcijski plan, mjere, instrumenti itd. Ja mislim da mi nemamo strategiju bez obzira što je ona formalno napisana. Nadalje, mislim da imamo sustav inercije u turizmu koji ovisi o vremenskim uvjetima i nevolja kod naših konkurenata prije svega. Ali ono što sam vas mislio pitati 2013. godine osnovano je Međuministarsko stručno vijeće koje se po nalazu Državne revizije nije sastalo od prosinca 2013. pa skoro do kraja 2015. Pa ako je ovo Međuministarsko stručno vijeće imalo zadatak da provodi, ostvaruje strateške odrednice, a nije se sastalo godinu i pol skoro dvije, a vi ste u to vrijeme obnašali vlast objasnite molim vas kako to, kako misli se ostvariti strategija i zašto je to bilo tako naprosto, evo. Nama je turizam prevažan, odnosno došli smo u zonu opasne ovisnosti od turizma, jer nam čini 17% BDP-a, pa dakle da vidimo što je, što se tu dešava, zašto ovo ključno tijelo nije toliko se sastalo jer je ono formalno imenovano tako da bude apanaža ili tako da ne kažem da se imaju smjestiti negdje važni ljudi ili je zaista bila namjera dobra, a izvršenje nikakvo.

Mislim da po prvi put imamo ozbiljnu Strategiju razvoja turizma kojoj trebamo dati šansu. Donesena je 2013. godine. Programirana je na način da treba polučiti konkretne rezultate do 2020. godine. Koliko imamo prilike vidjeti iz ovog izvješća ne možemo reći baš da se ona ne razvija i ne provodi na način kako je zamišljeno. Ovdje ima nekih nedostataka. I sama sam govorila o nedostatcima koje je utvrdila Državna revizija a koji zasigurno bi se trebali ispraviti, trebalo bi se uvažiti mišljenje revizije. Međutim, smatram da onako paušalno kada pogledamo više od 60, između 60 i 70% zapravo mjera odnosno strateških ciljeva, pa samim time i mjera propisanih akcijskim planom provode se. Možda ne dinamikom koju bismo željeli neke od njih, ali većina se provodi. Što se tiče rada Međuministarskog stručnog vijeća za turizam, žao mi je ne mogu vam dati točnu informaciju o tome iz kog razloga je došlo do određenog zastoja u radu tog važnog tijela jer nisam bila u Ministarstvu turizma i naprosto nemam tu informaciju. Kada bih imala dala bih vam ju, ali mislim da evo imamo priliku i sama sam naglasila u svom izlaganju to da je jako važno da to Međuministarsko vijeće kao strateško tijelo profunkcionira jer je ono zapravo to koje treba razmjenom ideja projicirati godišnje planove, godišnje planove koji proizlaze iz same strategije i pratiti njihovu provedbu. Ne znam zašto to nije činilo, ali evo imamo prilike vidjeti sad iz izvješća Državne revizije da se ipak nešto radilo, iako to Međuministarsko stručno vijeće nije pratilo provedbu revizija vrlo jasno pokazuje što se dogodilo u praćenju provedbe strategije i samog akcijskog plana. I mislim da ne trebamo biti nezadovoljni ovim izvješćem revizije odnosno njenim sadržajem.

Zahvaljujem.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ispred kluba MOST-a mogu izraziti zadovoljstvo o provedenoj reviziji mjera utvrđenih ovom Strategijom razvoja turizma RH mi ćemo podržati. Međutim, način na koji se upravlja turizmom u Hrvatskoj nije dobar. Strategija bilo kakve vrste pa pitanje turizmu ako se samo izradi kao i brojne druge strategije, ako nemamo upravljanje, ako nemamo ljude koji će upravljati na jedan dobar način kao što je kazano u turizmu. To su nekakve granice koje se lome što je kazao prof. Lovrinović turizam sam osjetljiv po sebi kakav je. Ako se strateški ne vodi, ne upravlja uz sve ostalo šta treba u Hrvatskoj da bi bilo to održivo onda je to na razini opasnoga.

Međutim, mi te kapacitete ne koristimo a poglavito imamo veliku boljku što tijekom turističke sezone uglavnom ono što turisti koriste nije što se tiče hrane nije proizvedeno u Hrvatskoj. Pa imamo recimo more s kojim se dičimo i ponosimo i turističke aktivnosti koje nam donose dosta prihoda u proračunu, rekli smo 17% Pa kad pogledamo da u Jadranu najveći dio ribe nam ulove talijanske ribarske flote i na kraju oni to prodaju na našem tržištu. Kad pogledamo i druge proizvode, poljoprivredne proizvode znači mi nismo dovoljno, i sve druge resurse, kapacitete od ravne Slavonije, od žitarica, poljoprivrede, nismo znači sa turizmom ravnomjerno razvijali. Pa meni je malo nezamislivo kad smo govorili, gospođa Taritaš zastupnica je to dobro prezentirala, oko svih vidova turizma koje bi mogla Hrvatska razvijati. U nekakvim bivšim strategijama gdje se spominjalo to pa gledajući sve kapacitete koje Hrvatska ima od vjerskog turizma, kulturnog turizma, ruralnog turizma, gastro turizma da li mi stvarno izvlačimo maksimum onoga što imamo, što možemo izvući od turizma? Znači, ne direktno nego i indirektno. Pa maloprije sam govorio, evo spominjao sam dubrovačke zidine, sad ću spomenuti primjer cetinskog kraja još jednom. Mi imamo toliko vjerskih destinacija da je zaista zapanjujuće da vrlo mali broj turista ih posjećuje po tom pitanju. Ja promatram svoj Sinj gdje imamo čudotvornu Gospu sinjsku prije 300. godina, ove godine je znači proslava krunidbe slike naše zaštitnice čudotvorne Gospe sinjske.

Ispričana je priča u Sinju, međutim što radi Turistička zajednica, kako lokalna, županijska, državna? Samo na državnoj razini imamo 370 milijuna kuna Turistička zajednica. Da li oni prezentiraju dovoljno hrvatske turističke vrijednosti po svim vidovima? Ili su to samo isključivo politički uhljebi kako na lokalnim, županijskim i državnim razinama?

Znači, Turistička zajednica je svrha sama sebi, političke elite koje preuzimaju vlast naravno imenuju te ljude. Pa tako imamo ljude koji se ne bave s onim s čim bi se trebali baviti nego im lijepo posluži tih 370 milijuna kuna da šetaju u najelitnijim hotelima i lete gdje trebaju i ne trebaju. Sportskih, elitnih itd.

Znači nemamo kapaciteta. Zbog čega nemamo kapaciteta? A 370 milijuna kuna ulažemo u Turističku zajednicu koja apsolutno na ovaj način nije funkcionalna, ja garantiram. Spomenut ću još jednu iz svoga kraja, naravno mogu i iz drugih krajeva. Sinjska alka, 300 godina stara viteška igra. Nulti spomenik kulturni nulte kategorije u UNESCO-u. Znači ona povezuje junaštvo, čojstvo, koja simbolizira slobodarstvo, koja simbolizira vjeru, opstojnost hrvatskog čovjeka na ovim prostorima. U to vrijeme u borbi protiv Osmanlijskog carstva. Nije mi jasno, mi to ne možemo promovirati? Jer to nigdje u svijetu nema. Obrnuto, za vrijeme turizma prodajemo strane proizvode, od pomidore najobičnije ili rajčice pa do ne znam čega. I našu ribu smo dozvolili da nam love Talijani jer ne smijemo proglasiti, nemamo hrabrosti isključivi gospodarski pojas a nadam se da ćemo uskoro. Pa kakva je tu dobit? Što je bitno? Bitna je ova strategija, ali puno su bitniji tu ljudi koji će upravljati tom strategijom. Mnogo se u Hrvatskoj strategija napisalo, ja sam se naslušao godinama i kao obični čovjek i kao vojnik dok sam bio, samo strategija, strategija, strategija. Ulaže se novac u te strategije. U biti te strategije 90% su bile neostvarive, a to je koštalo proračun kako lokalni tako i županijski tako i državni. Hrvatska je perspektivna država, treba zaštititi svoje nacionalne interese, promicati turizam i svoje vrijednosti i ne stidjeti ih se, bilo kulturne, vjerske i bilo koje druge. Iz toga možemo izvući dobrobit i budućnost hrvatskog čovjeka i hrvatskog djeteta. Na ovaj način kako smo dosad radili, a da budemo isključivo ovisili o turizmu, a ne razvijali ništa drugo i da se budu prodavali strani proizvodi u našoj turističkoj sezoni turistička sezona vam nije uspjela i budućnost se izgubila jer jednostavno na taj način je neodrživo gospodarstvo. I zbog toga se treba svi oni koji mogu pomoći bez obzira bili iz politike, van politike, iz struke da se Hrvatska razvija u najboljem smjeru a turizam samo treba biti onaj podupirač ovoga svega razvoja od poljoprivrede do gospodarstva. Hvala. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Tulio Demetlika. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Cijenjeni kolega Bulj, često se sa vašim stavovima ne slažem ali u ovom vašem izlaganju sa puno toga ću se složiti. Međutim, konstatacija ne stoji vam da se upravo nude samo iste stvari. Znači mi smo već davno ustanovili da u današnje vrijeme za odmor i putovanja turisti percipiraju kao iskustvo koje će im sigurno pružiti mnogo više od sunca i mora, međutim prema zaključcima iz ovog izvješća ispada da u Hrvatskoj još nema takve sveobuhvatne ponude koja bi turistima omogućila da u potpunosti upoznaju destinaciju na koju su došli. I tu se s vama slažem. Međutim, kada bi turistička ponuda bila kompletna dovela bi do toga da je gostu potrebno više vremena da obiđe sve te naše ljepote i ponude koje možemo ponuditi i da iskusi sve što se nudi. Međutim, to automatski nameće veći broj noćenja i veću izvan … potrošnju po gostu što vi želimo i što je u studiji ili strategiji zacrtano. Ali slijedom navedenog važno je zato da što prije se omogući regionalnim i lokalnim turističkim zajednicama učinkovito upravljanje promocijom i ponudom u njihovoj destinaciji i to prije svega podrazumijeva što hitnije ponovno stavljanje u proceduru izmjene Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma za kojeg je Ministarstvo turizma u bivšoj Vladi već napravilo nacrt te je provedena javna rasprava o tome i zato vas pozivam da evo nakon ustrojstva novog Sabora prijedlog o izmjenama zakona stavite čim prije u proceduru. I još jedan ispravak, da upravo poljoprivredni ali i drugi proizvodi koji se nude u turizmu, nedavno je u Poreču bio skup gdje je upravo bio taj spoj primorja i kontinentalnog dijela gdje su proizvođači sami iznijeli da danas 70% hrvatske proizvodnje za potrebe turizma hotelijeri i turistički sektor koristi iz domaćih izvora.

Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Miro Bulj.

I jednostavno više je uvoznih proizvoda u RH za vrijeme turističke sezone na moru i gdje sve nego domaćih. I to je veliki problem, a velika je mogućnost za razvoj poljoprivrede a imamo kapacitete. Mi da nemamo kapacitete, jel je nemoguće da sinjsko polje ili slavonsko polje ili kraška polja ostala koja su blizu samoga mora nemaju tržište. Znači da netko i za uvozni lobi tu radi, sad tko ja ne znam. Negdje on čuči, jer je nemoguće da je u Podravci, u Vegeti mi uvozimo iz Mađarske repromaterijal, papriku. Tako i u turizmu to koristimo. Smatram da se ovdje ne može samo turizam, ministar turizma, turistička zajednica ima tu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja u kurikulum uvesti da se obilaze ova područja da naša djeca to vide jer mi imao objekte gdje se na stotine milijuna kao alkarski dvori uložilo i sad ta djeca neće se naći u kurikularnoj reformi i neće ga vidjeti. I tako na drugim područjima u Istri. Znači imamo mi mogućnosti razvoja i kapaciteta ali sada nažalost ja ne znam točnu brojku ali vrlo mali dio domaćega proizvoda je na tržištu stranim turistima ponuđeno na moru.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, Hrvatice i Hrvati gospodine Bulj izlaganje je bilo predivno i ja vam se čudim samo jedne stvari, govorili ste o Gospi Međugorskoj, naravno to je predivno, bio sam tamo dva puta i namjeravam i dalje ići jer odande donosim samo najljepša iskustva. Pa sam ja tako u jednom tom svom pohodu htijući se malo približiti svetosti ukazanja na Markovome trgu u obliku našeg ministra Ranka Ostojića došao sa drugim braniteljima da nas on malo ispravi, da nas izlijeći i eto u vidu specijalca, kornjače i svete palice ispravio on nama leđa i pokazao svim silnim turistima koji dolaze ovdje na Markov trg od Kineza, Korejaca kako on to u Hrvatskoj pomaže Hrvatima u njihovim bolestima. Pa tako da odlazak ovdje u Zagreb i u Međugorje nije isti zbog ovih promotora turizma turističkih zajednica.

Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Miro Bulj.

I koja ove godine 300 godina krunidbe obilježava. Znači da su je branitelji godinu dana poslije bitke nad Sinjom, pobjede nad Turcima okrunili su Gospu Sinjsku svojim, znači prstenjem. Međutim, tu turistička zajednica može to ispromovirati. Naravno mi imamo recimo Lurd. U Lurdu na stotine tisuća hodočasti ljudi, vojna hodočašća, brojna hodočašća. Zašto mi ne bi to promovirali i zbog čega znači ujedno i kao vjerski događaj ali i kao turistički događaj i razvojni potencija? I tako brojna druga mjesta. To je uloga turističke zajednice i turističkih zajednica.

Znači vrlo bitan segment je taj vjerski turizam.

Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Poštovani kolega Bulj, slušao sam pažljivo vaše prvo izlaganje, govorili ste o turističkim zajednicama. I ovdje kada se pogleda nalaz državne revizije vidimo da su one u 2014. godini na kraju imale prihode 804 milijuna 963 tisuće kuna a rashode 808 milijuna 687 tisuća kuna. Znači gubitak od nekih 4 milijuna kuna. Molim vas kako komentirate to da turističke zajednice su ostvarile gubitak a turizam nam napreduje? Znači li to da one loše rade? I da li vam je poznato postoje li neki standardi kako se mjeri uspješnost turističke zajednice pojedine? Jer imam dojam da kada čovjek pogleda da ovdje nešto ne štima je li tako? A ono što je posebno istaknuo u strukturi rashoda kaže se da na materijalne rashode od 808 milijuna kuna, pardon od ukupnih rashoda od 800 milijuna kuna na materijalne rashode otpada 65,7% Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Miro Bulj. Kolega jednostavno turistička zajednica na ovaj način kako se upravlja nema smisla. 90% toga šta rade uglavnom putuju po svijetu a čisto po elitnim hotelima i troše novac.

Činjenica da su, evo recimo njihovih slogana, nabrojati ću jedan.

To vode ljudi, ne govorim svi, apsolutno nekompetentni, apsolutno imam činjenice. I da imam više vremena pročitao bih vam sve što turistička zajednica radi, u biti da ne radi ništa samo da bi putovali svijetom a ne da bi promovirali Hrvatsku a to sam dokazao u izlaganju vjerskog turizma, imamo more, imamo obalu, imamo. Nije, zbog čega? Istra je, znate i drago mi je ali mi je žao što nije Dalmatinska zagora i Slavonija isto ispromovirana kao Istra. Ali nemate legitimno pravo ta turistička zajednica isključivo upravlja s tim sredstvima u interesu samo Istre, što je meni drago kao prometnu razvijenost. I O.K, to je super a gdje su ostali krajevi od Slavonije do Dalmatinske zagore, Gorskog kotara, Like koji izumiru?

Fali obučeno ljudstvo i dobro plaćeno ljudstvo.

To su te stvari možda što moramo popraviti te detalje, neke glave to gledaju. Šta je sa domaćim turistima? Ne trebamo dalje ići od Sinjske krajine, gospodin Bulj. Pogledajte Zagreb, metropolu.

Niti jedan grad nije toliko unakažen grafitima kao Zagreb. Što se nudi ljudima koji dođu s dubljim džepom ovdje u Zagreb? Imate nekakve treće razredne strip klubove gdje mu navale one miki finuse, onesvijeste i opljačkaju ga ili nekakve ove, ili imaju nekakve kockarnice. Čovjek se ne može najest nakon ponoći ovdje. Nema ništa ovdje, ima metropola. O tome mora domaćim turistima prvenstveno i izvedbu. Hvala.

Izvolite. Evo imam ovdje i eksperte za kategorizaciju strip klubova. Dakle, poštovani kolega Bulj, iz ovog izvješća vidimo da, iz upisnika Ministarstva turizma, 31.prosinca 2014. godine u RH je osnovana 316 turističkih zajednica i to redom, Hrvatska turistička zajednica, 20 turističkih zajednica županija, Turistička zajednica grada Zagreba, 116 turističkih zajednica gradova, 142 turističke zajednice općina, 15 turističkih zajednica mjesta, 10 turističkih zajednica područja te jedna otočna turistička zajednica. Jesu li te turističke zajednice funkcionalne? Jesu li one financijski samo dostatne? Jesu li u mogućnosti kadrovski u svakom drugom pogledu utjecati odnosno kreirati turističke politike turističkih destinacija? Nisam sigurna. A nije sigurna bila ni Vlada RH pa je predložila Mjeru 21 kroz strategiju a to je preustroj sustava turističkih zajednica, izgradnja efikasnog sustava upravljanja turističkom destinacijom čijom provedbom je predvidjela upravo veću uključenost turističkih zajednica u kreiranje i provedbu turističke politike na razini turističke destinacije kroz osnivanje regionalnih menadžment destinacijskih organizacija. U pripremi odnosno radilo se godinu i pol dana na pripremi triju zakona. Jedan od njih je ključan, to je Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Nakon tih godinu i pol dana odustalo se, odustalo se. I na stranici 30-toj izvješća revizija možete vidjeti da prema obrazloženju odgovorne osobe od preustroja sustava turističke zajednice se odustalo zbog brojnih primjedbi na nacrt prijedloga zakona te je zaključeno kako će takve promjene biti moguće nakon izmjene teritorijalnog ustrojstva RH odnosno sustav turističkih zajednica će slijediti moguće administrativne podjele jedinica lokalne i područne samouprave na razini RH. To je bilo vaše između ostalog predizborno obećanje. Predviđeno je sve strategijom. Ja vam želim puno sreće u ispravljanju svih nedostataka i u donošenju ovih bitnih odluka pa samim time i u realizaciji ovih još neprovedenih mjera strategije turizma kao što je mjera 21.

Na lokalnim i regionalnim zajednicama naravno da je teško sad govoriti, međutim nije dobro o svim tim koje ste nabrojili u broju, nije dovoljno da turistička zajednica sama dođe dolje, djelatnik turističke zajednice i pokaže određene kulturne spomenike turistima. Znači, po meni turistička zajednica na državnoj razini a to vam mogu dokumentirati poslije jer trebalo bi više pričati ne raditi svoj posao. Isključivo puste milijune, 310 milijuna kuna godišnje potroši apsolutno em što je ne transparentno, em što turizam od toga nema ništa. To je ključni problem. Najmanje je sad bitno hoće li to SDP promijeniti, oće li HDZ ili MOST ali je činjenica da je stanje takvo da ono što bi trebali promovirati osim određenog djela Hrvatske, ovdje napominjem da bi trebala biti primjer Istra. Jer isključivo politički se postavljaju ljudi u ovom slučaju je bio iz IDS-a a tako i na lokalnoj samoupravi zavisi tko je na vlasti, imat će isključivo svoje ljude, manje vode brigu hoće se on voditi po stručnosti nego čisto po pitanju znači političke podobnosti, ali to je činjenica, ja to mogu govoriti o svojoj lokalnoj razini. Možda ne baš u gradu gdje sam ja ali u nekakvim drugim opcijama županijama to mogu potvrditi i turistička vijeća ili upravna tijela, točno se zna, neki ulaze po, cijela reorganizacija trebala bi ići ili recimo vi znate, vaša Vlada je krenula u strateške investicije, pa je osnovala povjerenstvo za strateške investicije, uvijek nekakva strategija, pa se to povjerenstvo nikad nije sastalo oko tih strateških investicija. Tako i ovdje, imamo strategije a u biti ako nemamo ljude za upravljanje, ako se loše upravlja onda jer na ovaj način se nastavilo upravljati, onda će biti samo isto, imamo napisano lipo sve a u biti nije ostvarivo. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi zastupnik Davor Penić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. RH donijela je strategiju turizma, u glavnih 10 točaka definirane su smjernice kako u kom pravcu treba ići ta strategija turizma da bi premjestila turizam na cijelo područje RH ne samo na priobalni pojas. I upravo provedba mjera odnosno revizija prati kako se provode te mjere. Ukratko 2007.smo imali 8,3% BDP-a od turizma a lani smo imali 17% BDP-a, znači provedba mjera sa ekonomskog aspekta nije loša. Međutim, revizija je detektirala da postoje pomaci koji bi se mogli napraviti da se još više zaradi i da se turistička ponuda poveća i da se ide iz jedne senzualnosti u jednu širu distribuciju ponude i na povećanje kapaciteta, na povećanje putem povlačenja novaca iz europskih fondova, povećanje investicija u turizmu za razvoj turističke infrastrukture. I tako je ta revizija detektirala da nije ustrojen samostalni odjel na nivou, na razini ministarstva za provedbu i praćenje Strategije razvoja turizma. Zatim je revizija rekla da Međuministarsko stručno vijeće se nije sastalo dvije godine, da nije uspostavljen zakonodavni okvir unapređenju i uređenju funkcija jačanja poduzetništva, nije donesen Zakon o turističkim i ostalim građevinskim zemljištima koje nisu obuhvaćene pretvorbom. Nije donesen još Zakon o pomorskom dobru koji će doći nadam se uskoro na raspravu. Znači, o pomorskom dobru i morskim lukama. Zatim revizija je ukazala na to da nije standardizirana metodologija praćenja ciljeva.

Istaknuto je revizijom da je u turizmu kao i ostalim granama jako važno cjeloživotno učenje. Zatim, strategijom je bio predviđen preustroj ovih malih regionalnih i lokalnih turističkih zajednica, gradova i općina i županije koji nije napravljen. Praćenje provedbe strategije je bilo na dvije razine. Praćeni su definirani ciljevi i praćeno je ostvarenje tih ciljeva. Ostvarenje zadanih ciljeva je dobro u povećanju smještajnih kapaciteta po nekih novih zaposlenja, ali nije ostvareno na planiranoj količini ili veličini popunjenosti kapaciteta i vanpansionskoj potrošnji. Znači, revizija je detektirala probleme koji proizlaze iz neprimjene Strategije turizma, a zaključak koji ona nudi da se isprave ovi nedostatci koje je ona uvidila, koji odstupaju od strategije. Međutim, iz rasprave danas, na današnjoj plenarnoj sjednici svak' se borio za svoje mjesto, svak' je spominjao svoju gospu. To je samo jedan dio turizma, religiozni turizam je samo jedan dio. Ja živim na obali, ali moramo produžit turističku sezonu. Znači, problemi su nam da imamo izrazito visoku sezonalnost, imamo niski stupanj iskoristivosti kapaciteta. Znači, već sam rekao da je potražnja vezana samo za obalu, to nije dobro. Potencijali hrvatskog turizma i po ovoj Strategiji koja je krenula 2012. i kad gledamo sa današnjeg aspekta su mnogo veći nego što ona realno zaradi, a ne zaradi malo. Znači, 17% BDP-a. Mi bi u budućnosti trebali dalje i nakon ove Strategije razmišljati o tome kako da održivo upravljamo turizmom, kako da podižemo konkurentnosti, kako da pokrenemo nove investicijske cikluse u cilju novih zapošljavanja, kako da regionalne i lokalne turističke zajednice naučimo da guraju te investicijske projekte za razvoj turističke infrastrukture. Ali da sve to bude održivo, da sačuvamo svoju kulturu, svoju kulturnu baštinu, svoje kulturno naslijeđe i da zaustavimo iseljavanje pogotovo mladih ljudi, svih ljudi koji bi mogli da doprinesu razvoju te turističke destinacije sa tih pogotovo atraktivnih područja. I to je to. Replika uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković. Kolega Penić, rekli ste cijeli niz normi koje bi još trebali ugraditi u naš sustav kako bi turizam što bolje funkcionirao i kako bi odnosi bili u turizmu bolje uređeni. Jedan od zakona koji ste rekli, Zakon o turističkom zemljištu. Mi smo taj zakon donijeli. Mi smo donijeli i podzakonske akte i to na neki način i usuglasili sa kućama koje se bave turizmom i sa kamperima i sa hotelijerima. Međutim, toga danas u praksi nema u primjeni i to je ono što je loše. Jer tisuće i tisuće, deseci tisuća i stotine tisuća kvadratnih metara zemljišta koji koriste hotelijeri i kamperi nisu u pretvorbi kupljeni jer nisu ušli u temeljni kapital tih društava. A mi danas kao društvo od tog nemamo ništa. A s druge strane ljudi koji koriste poljoprivredno zemljište, koji su u zakupu poljoprivrednog zemljišta njih utužujemo ako nisu platili zakup tog zemljišta, a ovdje nam zapravo nekakav prihod koji je toliko zapravo lako ostvariv prolazi tek tako. Ja znam da dok smo i radili te zakone i sudjelovali su hotelijeri u toj priči oni su naprosto rekli na jednu izjavu zbog čega oni to ne plaćaju. Oni su rekli nama to, nas to nitko nije niti tražio. Jedno odgovorno društvo, jedno odgovorna država mora urediti potpuno taj segment. Jer ako je to državno vlasništvo ili vlasništvo jedinica lokalne samouprave tada oni moraju imati prihod. I upravo u ovom Domu bilo je traženo da se razrezuje to unazad ne znam 20, 30, 40 godina što bi bilo zapravo ubojstvo turizma. Tu treba naći određeni balans kako bi i društvo imalo određenu korist a kako to ne bi bilo nekakav pretjerani teret za ljude koji se bave turizmom. I upravo zato smo išli sa nekakvim varijantama koliko se sjećam u tim uredbama da to bude sastavljeno te naknade od jednog fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio prihvatljiv, a varijabilni bi zapravo ovisio o tome koliko oni ulažu u turizam. Mislim da je to iznimno važno da se ugradi u normativni okvir vezano za funkcioniranje turizma jer zapravo to je iznimno bitno uspostaviti i pravednost. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Penić. Uvaženi kolega Bošnjaković ja nisam bio u prošlom sazivu Sabora, revizija je utvrdila ako ste čitali izvješće, a ja sam ga pozorno pročitao, u tom izvješću piše da se ne primjenjuje. A ako je doneseno ne primjenjuje se. Ali ako je i donesen a ne primjenjuje se znači da je manjkav, znači da nešto u njemu treba promijeniti. Znači, izmjenama i dopunama tog zakona se moraju bolje urediti odnosi da bi se mogli naplaćivati koncesije na prostor. I sad raznorazne hotelske kuće u malim mjestima, u velikim je to gradovima uređeno, ali recimo u malim mjestima oni koriste prostor na koji ne plaćaju koncesiju a nije u njihovom vlasništvu. To je to. Mislim da mi bi više trebali raspravljati ovdje u ovoj strategiji o tome kako da marketinški brendiramo imidž Hrvatske koji je dobar. Mi smo sigurna destinacija, možemo razvijati bilo koju vrstu turizma, od onog što je kolega Bulj spomenuo religioznog turizma, obalnog, imamo šume, rijeke, planine, imamo izrazito bogatu zemlju resursima. Znači, moramo raditi na tome da ne razvijamo samo jednu ruku ili drugu ruku nego cijelu državu. Znači, cijelo tijelo. Ali na početku izvješća sam rekao da imamo stabilan rast i imamo stalno rast, znači stalan rast i stabilan. I to sam definirao da smo 2007. imali 8,3 a 2015. 17% BDP-a dolazi od turizma. Znači imamo stalan rast kojega moramo održati.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Treba zbog javnosti reći da i samo Ministarstvo turizma u očitovanju na nalaz revizije je istaknulo taj problem da druga državna tijela Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva nisu odradili svoj dio posla. Zbog toga na određeni način i nemamo sve pokazatelje onakve kakve bi željeli. A istaknuto je u ovom izvješću, rekli ste i vi, da bi trebalo Hrvatsku proglasiti cijelu kao jednu turističku destinaciju i razvijati turizam u svim područjima.

Da je plan do 2015. bio milijardu i 400 milijuna eura a da je realizirano svega 867 milijuna kuna ili 38% manje. A ono što još posebno boli prema iskustvima i informacijama koje imamo s terena da kroz natječaj koji je provodilo Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica za projekte za razvoj kontinentalnog turizma najmanje sredstava je došlo u Slavoniju i Baranju, konkretno u Brodsko-posavsku županiju. Dok je još ministar Bajs započeo sa intenzivnijim sufinanciranjem projekata u kontinentalnom turizmu 30-ak projekata godišnje je dobilo sufinanciranje, negdje 3 do 4 milijuna kuna godišnje. A u prošloj godini svega 300-njak tisuća kuna. Što znači da imamo kapacitete, da imamo projekte ali da očito naši ljudi sad najednom više ne znaju pripremati projekte što ne stoji nego mislim da je revizija se trebala pozabaviti i time kako su se donosile odluke, na kojim kriterijima i zašto je najviši dio sredstava za sufinanciranje kontinentalnog turizma otišao u Istru. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Penić. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Davore meni je žao što se dvije godine nisu sastali ali žao mi je što nas i danas ne slušaju. To je problem.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Kad bih morao odgovoriti na pitanje ima li ijedna institucija zbog koje se kao Hrvat osjećaš ponosan bez razmišljanja bih odgovorio da je to Državni ured za reviziju. Ali nakon toga bih stao i ne znam bi li se sjetio još koje institucije. Ali sam siguran koje se ne bih nikada sjetio u toj kategoriji, a to je Hrvatska turistička zajednica i Porezna uprava usko vezana za turističke zajednice. Ovdje smo čuli dvije riječi najčešće, strategija i sustav. Strategija u ekonomskom smislu označava način ostvarenja ciljeva. I ako je netko pročitao strategiju za koju je Državni ured za reviziju radio nalaz onda je vidljivo da to nije strategija jer ona ne sadržava način ostvarenja ciljeva uopće. A sustav kaže da je to ekonomska kategorija uređena cjelina. S obzirom na nalaze koje je našla Državna revizija ne može se nikako govoriti o uređenoj cjelini, dakle ne možemo govoriti ni o strategiji ni o sustavu. Zato je kad sam pročitao i strategiju i ovaj vaš nalaz gospodine glavni državni revizore ne mogu se ne zapitati nekoliko pitanja. Pa gdje je nestala ta odgovornost, nema je. Gdje je nestao profesionalizam, gdje je nestala struka, ma gdje je nestalo to toliko deklarirano domoljublje?

Pa sram me čitati što ovdje piše, ali nalaz je, napravili ste sjajan nalaz kao i uvijek u posljednje vrijeme samo su porazni ti nalazi za saznati što se događa. Zamislimo da ne znamo uopće koliko imamo nenaplaćenih potraživanja za boravišne pristojbe i članarine, pa dajte molim vas govoriti o bilo kakvoj cjelini organizacijskoj na najnižoj razini kamoli o državi a da ne zna uopće koliko nije naplatila nečega. Pa moramo se crvenjeti svi. Je li netko smijenjen zbog toga, je li netko pozvan na odgovornost, je li netko završio pod sankcijama? Niko ništa nije napravio. U jednoj godini imamo 67 milijuna kuna nenaplaćenih boravišnih pristojba i članarina. Zamislite plaće u turističkim zajednicama, slučajno sam maloprije vidio bruto plaća saborskih zastupnika je u prosjeku 24 tisuće kuna, znate što piše u nalazu bruto plaća u turističkim zajednicama je dvostruko veća 46 tisuća kuna za ovakav odnos prema svemu.

A svaki put u inozemstvu svaki nastup ne samo turističke zajednice nego bilo koje institucije hrvatske i bilo kojeg državljanina Hrvatske je ujedno i promocija Hrvatske. Ali kad Ministarstvo kulture koje se organizira na trećem najvećem sajmu knjiga u Leipzigu treba nastupiti Hrvatska samostalno, Ministarstvo kulture zabranjuje nastup samostalne države, suverene države nego tjera da se nastupi zajednički kao sa nekoliko zemalja iz bivše one neželjene države i onda se angažiraju tamburaši iz Slavonije, pa dalmatinska klapa i s obzirom da mora biti svakom potpis potpišu ispod dalmatinske klape Balkan bit. Što je ovdje utvrđeno? Od 9 mjera 4 nisu uopće provedene, 45% mjera uopće nije provedeno, provedene 4, 3 nisu, a 2 djelomice. Da bi ciljevi bili uopće utvrđeni potrebna je analiza. Nema niti jedne analize u sustavu turizma koja obuhvaća kompletnu analizu pa i ove nalaze Državne revizije. Niti jedna odluka donešena u Ministarstvu turizma nije utemeljena na nalazu Državne revizije, niti jedna odluka nije uzela u obzir takav nalaz, pa kako onda može biti učinkovita, kako takva odluka može biti dobra, nikako. Da Zakon o turističkom zemljištu je kamen spoticanja, da Zakon o pomorskom dobru je kamen spoticanja, da se za povlačenje crte pomorskog dobra treba čekati nekada po 10 godina, da je izuzetno negativan doprinos ovakvom stanju DORH-a u turističkoj djelatnosti koji ne štiti interese Hrvatske kako bi trebao štiti u građanskom odjelu i evo koristim prigodu ponovno pozvati sve nas da konačno razdijelimo DORH na kazneni i na građanski jer nije u stanju uknjižiti RH u vlasništvo 15 godina kamp koji vrijedi stotine milijuna eura i kampovi leže sto tisuća na plaži, ne zna se čiji je, ne zna se tko ga koristi, ne plaća nikome a bivši vlasnici po noći dolaze isključivati struju i tjerati turiste. Jedan od takvih kampova je Kamp Dole jedan od najvrjednijih na makarskom primorju koji 15 godina ne zna se uopće čiji je. I dođu turisti i moraju napustiti a država se nije u stanju uknjižiti već 20 godina a to je državno. Zato DORH snosi veliku odgovornost za takvo postupanje. Ne mogu se nikako načuditi da su još uvijek kod nas zemljišta uz obalu poljoprivredna zemljišta. Na samoj plaži poljoprivredna zemljišta a razvijat ćemo se kao turistička zemlja. Pa to bi bilo odlično kad bi na tim poljoprivrednim zemljištima bile sadnice koje bi se proizvodi sa tih sadnica prodavali u hotelima. Nažalost tamo ne uspijevaju uz more ni sadnice, niti ima išta posađeno ali zabranjeno je graditi jer je poljoprivredno zemljište odlično. Da treba mijenjati Zakon o članarinama to je vidljivo iz ovoga izvješća. Zakon o turističkim zajednicama treba mijenjati također jer zakoni ovakvi dovode do nepravdi. Zamislite ne naplaćuje se 20% boravišnih pristojba ili članarina i zbog toga što ovih 20% se ne plaća svi drugi moraju plaćati više, da se naplaćuje onda bi bile niže pristojbe i niže članarine. A zamislite onda porezna uprava umjesto da svaki mjesec dostavlja podatke što je po zakonu dužna članak 14.mislim zakona, ona dostavi jednom godišnje, ali ne dostavi izvješće o zaduženjima nego samo o naplaćenih prihodima, a koliko je zaduženo to ne možete dobiti, to je zabranjena tema. Turističke zajednice u jednoj godini su iskazali potraživanja a to utvrđuje nalaz državne revizije od 17,8 milijuna kuna potraživanja a obveze u iznosu 65 milijuna kuna. Kako je moguće da imaju obveze 65 a potraživanja 17 tako što većina turističkih zajednica ne iskazuje uopće potraživanja za članarine i boravišnu pristojbu? A onda turističke zajednice i kada dobiju naplate one gradovima i općinama ne prosljeđuju naplaćene naknade za boravišne pristojbe i članarine. Je li netko snosio odgovornost za to? I to zamisli svom osnivaču na području na kojem je osnovana. Ovo ne govorim ja, ovo samo govorim što sam pročitao u nalazu državne revizije da se ne provodi. Da porezna uprava ne dostavlja mjesečne podatke a člankom 14. bi morala. Da naplati 3% od naplaćenog ali ne izvješćuje ono što bi trebala izvješćivati.

Koliko je satkano neodgovornosti u toj nenaplati, trebalo bi ne još jednu raspravu od 10 minuta nego cijeli dan raspravljati o svima onima koji su u lancu te neodgovornosti. Replika uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Evo poštovani kolega Marić, po treći put se danas javljam, turizam je zaista važno područje. Ja sam naučio tek prije nekoliko godina da je turizam prodaja doživljaja. Doživljaj možete napraviti na pijesku ili napraviti skupi hotel ali da sada ne ulazim u neka predavanja kao i to da je nama ekonomistima poznato da turizam nije definirana grana, ne postoji kao grana privrede, gospodarstva, on je totalitet. Prema tome on je, neću reći sve, ali skoro sve što se u jednoj zemlji nudi zato ga je teško mjeriti. Međutim, ja bih se fokusirao na ovo, na ovo što ste rekli i ovo što ste u ovih 10 minuta naveli a očito niste stigli sve, ovo je vrlo zabrinjavajuće i govori da je ovo jedan neuređeni sustav i da je do sada u Hrvatskoj najlakše biti ministrom turizma i svi su se za to borili jer je najbolje prolazio je li tako? Ja osobno smatram da Ministarstvo turizma ne treba ni postojati, da ga treba pripojiti Ministarstvu gospodarstva da bude jedan odjel jer je to kada kažemo gospodarstvo, to je totalitet a ne da se izdvaja pa onda imamo ovakve stvari kao što ste vi minuciozno prikazali.

Zašto nisu napravljene dvije marine za mega jahte, dvije, tri. I drugo, što mislite o politici, tečajnoj politici HNB-a koja nekako od Uskrsa pa nadalje taman za vrijeme turističke sezone jača kunu i time izravno ruši konkurentnost hrvatskog turizma, gospodarstva?

Što se tiče posljednjeg pitanja što mislim o tečajnoj politici, neću kazati što mislim nego ću primjer navesti. Hrvatski proizvođač ima godišnje izvoza 100 milijuna eura i izvezao je to prije 3, 4 mjeseca i u međuvremenu kuna je ojačala 2%, samo 2% On je izgubio 2 milijuna eura. Izgubio je svu svoju dobit i neće proizvoditi sljedeće godine. To je jasno. A pročitati ću vam zašto ovako mislim o nalazima, što piše, u državnoj reviziji. Turističke zajednice ne vode evidencije o broju članova turističkih zajednica uopće. Ne vode evidenciju o potraživanja za članarine niti o mjerama poduzetima za naplatu. To je utvrdila državna revizija. Porezna uprava ne daje podatke o ukupnom zaduživanju već samo o naplaćenom. A da nedostaje svakom sustavu, nije sustav ako nije standardiziran ali turističke zajednice nisu standardizirane, različito postupaju, čak ni boravišnu pristojbu jednako ne naplaćuju. Pa i primjerice ako imate apartman vi na moru vi ćete platiti boravišnu pristojbu ali ako vaš prijatelj iz Dalmacije ima stan u Zagrebu on ne plaća boravišnu pristojbu. Replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Kažete kolega kako Hrvatska ima problema sa ovim i da je problem Hrvatskoj donio Zakon o turističkom zemljištu, ja bih se s vama složila ali vi ste onda donijeli taj zakon, njegove zadnje izmjene. Kada upravo ono što su velike turističke kuće uzele i zapasale, zaposjednule bez ikakvog pravnog postupka, kasnije i temeljem tog zakona praktički postali vlasnici, vi ste digli ruku za taj zakon iako to zemljište nije ušlo u njihov temeljni kapital i na taj način osujećeni bivši vlasnici na kojim su se gradili za vrijeme socijalizma ti hoteli. Dakle ti i povrat tog zemljišta došao je i taj čitav zakon došao je u pitanje u primjenu kada su su vlasnici, nekadašnji vlasnici tog zemljišta i taj povrat trebali ostvariti. Pa to je učinjeno davno. Mi smo nekada imali pravobranitelja upravo i upravo sva sreća da je taj građanski dio, da je bivša institucija ukinuta i da je sastavni dio DORH-a postao njegov građanski odjel koji su spašavali imovinu koja je preko noći, društvena, državna jer je to trebalo, jer je to bilo prokleto, sve što je bilo državno i društveno pa je postalo preko noći i DORH je koliko putem građanskog odjela koliko, toliko spasio imovinu. Ali slažem se s vama u pogledu onoga kad kažete da mi a to se često sada i čuje, da trebamo uskladiti katastar i zemljišni. Treba uskladiti faktično stanje sa pravnim stanjem i ono što vi govorite imate kulture uz more koje su nekada bile poljoprivredne i dan danas stoji narav zemljišta poljoprivredno, samo zato a to je u ovlasti jedinica lokalne samouprave koji su na takav način beneficirali neke svoje miljenike kako bi se mogli suzbiti u onu zonu izgrađenosti i dati drugima građevinsko zemljište a ono što bi trebalo bilo bi građevinsko i dalje je poljoprivredno i sama sam se susretala s tim a mislim da nema potrebe da ipak na takav način dramatizirate da je ugrožena nacionalna sigurnost, izdaja nacionalnih interesa, nemojte, Hrvatska se otvara, ona dovozi, imamo i premijera iz Kanade, imamo danas kad je jučer imenovan naš šef službe iz Francuske, prema tome, nema straha to je inače internacionaliziramo se i to je inače in za vrijeme Domoljubne koalicije. Nema potrebe da dramite.

Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Goran Marić. Samo u dva dijela se nismo složili pa ću se na ta dva djela osvrnuti ali priznat ću ovaj jednim djelom ste u svojoj replici odali da ste ipak inteligentna osoba jer cinična osoba može biti samo inteligentna jer je preduvjet za cinizam inteligencija a imate ga i on mi je drag. Samo ste pogriješili odmah u startu kad se govorili. Nisam glasovao za Zakon o turističkom zemljištu iako sam bio tada u Saboru ali nisam htio za to glasovati. Tu ste pogriješili i ne podržavam tako i nisam glasovao za, možete i provjeriti. Jer nikad ne bih podržao da netko privatna osoba dobije u vlasništvo bez naknade bilo što a kamoli zemljište vrijedno u stotinama milijuna eura ili nečega drugoga tako da se s tim nikada ne bih složio. Ali isto tako se ne slažem jer ste vi nastupili zaštitnički za DORH. Ako biste iz analizirali kako se Cimos kopar prije nekoliko mjeseci uz propust DORH-a uknjižio u vlasništvo na nekretnine u Istri u vrijednosti 180 milijuna kuna, onda sam siguran da ne bi tako zaštitnički nastupali. Ali imali smo zabilješku i bio je DORH upozoren da će se pokušati uknjižiti, rekli su to nije vaša briga, ne mogu se nikad uknjižiti, prošlo je dva mjeseca, uknjižili su se, 180 kuna. I neka DORH odgovori što radi po pitanju kampa DOLE gdje je oduzeto zemljište bivšim vlasnicima, gdje mala općina plaća naknadu i blokirana je 5 godina zbog isplate te naknade, nit kriva nit dužna. Kakve veze ima općina s tim, pa nije općinsko, ako plaća općina naknada bivšim zemljištima pa neka onda uknjiži se RH na kamp i nek dodjeli kamp općini.

Kolega Mariću, uz Zakon o turističkom zemljištu, spomenuli ste i Zakon vezano uz pomorsko dobro i morske luke kao kamen spoticanja provedbi strategije u vašem izlaganju, a točno je da je postojeći zakon kamen spoticanja i da bi se izmjenom zakona trebalo skratiti određene postupke za utvrđivanje granica pomorskog dobra te odgovarajuće riješiti problematiku koncesija na pomorskom dobru vezano uz plaže io nautički turizam. Međutim, ono što mene tu čudi jest činjenica da smo mi u dopuni dnevnog reda odnosno da u pročišćenom dnevnom redu kao točku 20. imamo upravo Konačan prijedlog Zakona o izmjenama zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je ova Vlada uputila u hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 48 i ja ne vidim volju vladajuće koalicije da ovo što ste vi rekli taj kamen spoticanja između ostalog riješi odnosno da se s njim suoči, zašto je tomu tako, ja to ne znam. Evo, ovo je bila izvrsna prilika da se jedan od tih kamena spoticanja odmakne i da više ne bude aktualan.

Ljudi su na temelju određenog analitičkog dokumenta instituta za turizam napravili strateški dokument kakva je vizija to razvoja hrvatskog turizma do 2020.godine, propisali su dakako i načine kako doći do ciljeva kojima težimo a detaljne puteve odnosno postupke propisali su akcijskim planom. Možemo biti zadovoljni u većoj ili manjoj mjeri na koji način se to realizira ali ne možemo baš negirati postojanje Bilo kakve kvalitete takvog dokumenta. I na kraju krajeva, ministar Kliman je najavio reviziju postojeće Strategije razvoja turizma. Ako ćete je revidirati revidirajte je, ali nemojte je negirati i zapravo derogirati. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Digao sam gospodine potpredsjedniče jer ne bih, neodgovaranje bi bilo podcjenjivanje, a to nikad nikom nisam napravio. Kolegice Glasovac, nisam derogirao ja Strategiju. Taj dokument sam sebe derogira, on sam sebe sramoti kao što ste vi rekli imamo mnogo strategija.

Nema ni jedna strategija koja sadržava način izvršenja ciljeva. Hajmo strategiju, pa ćemo malo naše želje, naše vizije, naše ciljeve. Strategija je način ostvarenja već postavljenih ciljeva, a ciljevi se postavljaju na temelju analize. Niti jedna analiza nije prethodila niti jednoj strategiji, tako od obrazovanja, tako od gospodarstva, tako o Strategiji upravljanja državnom imovinom, tako i o turističkoj strategiji. Ja općenito govorim, tako da ti dokumenti sami po sebi se derogiraju. Sadržajem, sadržajno su sa stručnog aspekta bezvrijedni, sa političkog idealni za polemiziranje. Ali gledam ponajprije sa stručnog aspekta, od ovog drugog nema koristi Hrvatska ništa. Slažem se sa vama sa potrebom što sam naglasio izmjene zakona. Ovdje je zadaća ukazati na nedostatke i poticati, ali nismo mi Vlada, ali Vlada treba učiniti ovo i mora učiniti. Pa ne može lokalna samouprava šetnicu urediti jer nema utvrđenog pomorskog dobra.

Kolega Marić, vi na svaka izvješća gledate sa svojim ekonomskim naočalama.

Znači, detektirala je probleme. Vi ste uočili da treba više raditi na povećanju turističkih primitaka jedinica lokalne i regionalne zajednice i Turističke zajednice Hrvatske, koliko sam ja mogao iščitati iz vašeg. I onda ste rekli da po zakonu ne plaćaju članarine, da su tu, da nisu platili oko 20% i rekli ste izrijekom da je to oko 50 milijuna kuna. Zatim ste rekli da ne plaćaju boravišnu pristojbu turističkim zajednicama, da je turistička zajednica uskraćena za 27 milijuna kuna, a spomenuli ste da nedostaju i prihodi koji su se mogli ostvariti da se promijeni Zakon o turističkom zemljištu i Zakon o pomorskom dobru da se definira koncesija da bi prihodi bili i veći.

Kolega Penić hvala na replici. Iz nalaza sam utvrdio i zaključio da je potrebno mijenjati zakon da bi se izbjegle ovakve štetne situacije. To je zaključno iz moje rasprave. Hitno mijenjati zakon da se otkloni i sve ovo i da se utvrdi točno što je tko obvezan u kojem roku raditi i kakva je sankcija ako to ne napravi. Što se tiče nenaplativosti. 48,9 milijuna kuna nije naplaćeno za članarine i 27 milijuna kuna za boravišnu pristojbu. A što se tiče vaše opaske da sve gledam kroz ekonomske naočale. Zamislite, dođem ja kod vas i kažem gospodine Penić imam temperaturu, možete li me malo pogledati. Ja ne mogu drukčije gledati nego ekonomskim očima, jer od ekonomije Hrvat svaki živi i živjet će, a ne od politike. Ali kad bude više ekonomije u politici tek će onda biti bolje Hrvatskoj, a ekonomija je odstranjena iz politike, ona se kirurškim rezom maknula. Ekonomist ne smije biti u politici. To je problem Hrvatske i ne smije se ekonomski gledati uopće. Zato i jesmo ovdje što smo zarobljenici politike a ne onoga, nacionalnih interesa. Kad se bude na ekonomske pojave gledalo ekonomski, na zdravstvene zdravstveno, na socijalne socijalno, na vidim tu gospođu Taritaš na arhitekturu ili sa stručnog aspekta. Pa ja nisam o arhitekturi nikad ni govorio, niti ću govoriti. Ali u ekonomiju se svatko razumije, a najmanje se smiju razumjeti oni koji su školovani za to i koji su profesori toga.

Time zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.